Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, dobro jutro. Danas na dnevnom radu: - Godišnje izvješće Vlade RH Na temelju Članka 128. Poslovnika predsjednik Vlade usmeno će predstaviti Godišnje izvješće Vlade. Podsjećam da govor predsjednika Vlade o izvješću može trajati 1 sat, na govor predsjednika Vlade nema replika. U raspravi mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika, predstavnik kluba zastupnika u raspravi može govoriti najdulje 20 minuta. Nakon provedene rasprave predsjednik Vlade podnosi završno izlaganje koje može trajati najdulje isto tako 20 minuta i u raspravama nije dopuštena replika. Molio bih sada predsjednika Vlade RH, Andreja Plenkovića da podnese izvješće. Izvolite predsjedniče Vlade.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici ovo je po mnogo čemu posebna godina u kojoj se suočavamo sa izazovima bez presedana.

Uza sve to naš glavni grad Zagreb i okolicu pogodio je najrazorniji potres u zadnjih 140 godina čija šteta je procijenjena na 86 milijardi kuna što je oko 60% državnog proračuna. Zbog svega toga suočeni smo s najvećim zdravstvenim, društvenim i gospodarskim izazovima od Domovinskog rata. Prošle godine kada sam vas izvještavao o radu Vlade nije se moglo naslućivati ovako dramatičan i zahtjevan tijek događaja i izazova. No, prije nego se osvrnem na sadašnji trenutak i na smjer u kojem vodimo Hrvatsku, na stanje u društvu kao i na prioritete Vlade u vremenu koje je pred nama dopustite da se kratko podsjetimo na dosadašnja ostvarenja na kojima temeljimo mjere koje poduzimamo. One su polazište projekcija za razdoblje pred nama koje je i dalje puno neizvjesnosti i izazova. Razdoblje od početka našeg prvog mandata do samog početka ove globalne krize obilježeno je pretežito pozitivnim ekonomskim rezultatima Vlade. U prve 3 godine značajno smo podigli razinu socijalne sigurnosti naših sugrađana. Zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli prosječne plaće podignute su za 1.147 kuna odnosno za 20% čime smo osjetno povećali kupovnu moć građana i kućanstava što je skoro 6 puta više primjerice nego u mandatu vlade '11. – '15. kada je prosječna plaća povećana svega za 201 kunu. Povećali smo minimalac za više od 30% odnosno za 754 kune neto što je 3 puta više nego u mandatu prethodnih triju vlada, a za 2 mjeseca podići ćemo ga za dodatnih 150 kuna što će ukupno biti u 4 godine 904 kune. Povećali smo plaće u državnoj službi za više od 15%, medicinskim sestrama i liječnicima za 22% te učiteljima i profesorima za 19% U dogovoru smo odgodili dva povećanja tijekom ove godine zbog krize. Kako bismo poboljšali životne uvjete naših umirovljenika, mirovine smo u prosjeku podigli za 306 kuna, a minimalne mirovine za 223 kune što je 2 puta više nego u mandatu prethodnih triju vlada. Bili smo najavili prosječno povećanje mirovina za 5% do kraja mandata, a povećali smo ih za 12% te najniže mirovine za 15% Roditeljske naknade podigli smo za 3.000 kuna, a naknade za roditelje njegovatelje za 1.500 kuna što je olakšalo život brojnim obiteljima. Isto tako dohodovni prag za dohodak za djecu povisili smo za 665 kuna, a osobnu invalidninu u socijalnoj skrbi za 250 kuna. Smanjili smo porezno opterećenje za 9 milijardi kuna čime smo povećali raspoloživ dohodak brojnim građanima i rasteretili brojna poduzeća. Taj povećani raspoloživi dohodak mnogima je pomogao da izdrže početni udar ove krize. Kad bismo pojeftinili, kako bismo pojeftinili potrošačku košaricu snizili smo PDV na osnovne prehrambene namirnice s 25% na 13% Visinu osobnog odbitka povisili smo za 1.400 kuna, s 2.600 na 4.000 zahvaljujući čemu su narasle plaće. Prepolovili smo broj ljudi koji plaćaju porez na dohodak tako da je gotovo milijun i 900 tisuća naših sugrađana praktički oslobođeno od ovog poreza odnosno 2 puta više nego prije. Posebno smo rasteretili naše mlade tako što smo one do 25 godina oslobodili od plaćanja poreza na dohodak, a onima od 26 do 30 godina taj smo porez prepolovili kako bismo im olakšali ekonomsko osamostaljivanje i kreditnu sposobnost. Broj mladih zaposlenih na neodređeno vrijeme uvećan je za čak 78.000 što im pruža sigurniju egzistenciju i olakšava život u njihovim obiteljima. Ukinuli smo provedbu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i ojačali pripravništvo, a povećali minimalnu studentsku satnicu s 15 na više od 25 kuna. Subvencionirali smo 13.000 stambenih kredita za krov nad glavom i lakši početak i život mladim obiteljima.

Broj blokiranih koji je od 2011. do 2016. povećan za 135.000 smanjili smo za 91.000, a njihov dug koji se prethodno bio povećao za 30 milijardi kuna smanjili smo za 24 milijarde kuna. Sve te mjere pridonijele su da se broj naših sugrađana koji žive na rubu siromaštva smanjio za dodatnih 230.000. Isto tako u prošlom smo mandatu značajno podupirali konkurentnost našeg gospodarstva. Smanjenjem poreza na dobit s 20 na 18% za velika i srednja te sa 20% na 12% za mala poduzeća povećali smo konkurentnost cjelokupnog gospodarstva. Podizanjem praga na 7,5 milijuna kuna prihoda omogućili smo da čak 112.000 poduzetnika od sada plaća nižu stopu poreza na dobit odnosno njih 93% čime smo ih rasteretili i financijski ojačali. Vratili smo investicijski kreditni rejting te pridonijeli smanjenju kamata za gospodarstva i građane koje su sada znatno povoljnije. Naše gospodarstvo danas stoga lakše privlači strane ulagače, što pridonosi podizanju standarda i ubrzanju gospodarskoga rasta.

Unatoč niskoj ugovorenosti europskih fondova koja je u tri godine prije našeg mandata dosegla samo 9%, podigli smo je krajem 2019. na 83%, a danas je taj postotak 105%, tu smo čak po ugovorenosti među prvih 6 članica EU. Zahvaljujući tome pokrenuli smo brojna ulaganja diljem Hrvatske čime povećavamo kvalitetu život od ulaganja u modernizaciju vodno komunalnih mreža, reciklažnih dvorišta i digitalizacije pa do bolnica, škola, cesta, željeznica, luka i zračnih luka. To se također odnosi i na strateške projekte, poput projekta Slavonija, Pelješkog mosta, LNG terminala na Krku ili na izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju čiste energije čime jačamo svoju energetsku neovisnost i čuvamo naš okoliš. Provodimo reformu obrazovanja, osigurali smo preko 40.000 socioekonomskih i 17.000 STEM stipendija za mlade. Značajno smo povećali ulaganja u znanost i istraživanje koja sada iznosi 1,11% BDP-a, a bila je na 0,86. Trima rekordnim turističkim sezonama značajno smo povećali prihode, a fiskalnom decentralizacijom proračunski smo osnažili općine, gradove i županije te razvili strukturirani dijalog s njima. Ujedno u protekle četiri godine jačanjem naših javnih financija postali smo kao država otporniji na vanjske šokove i krize, što je dobro i za građane i za poduzeća. Zahvaljujući odgovornom upravljanju javnih financija i smanjenju rashoda države izišli smo iz procedure prekomjernog proračunskog manjka i uklonili prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Javni dug smanjili smo sa 88,8% na 72,8% čime smo rasteretili državni proračun, a tri godine za redom ostvarili smo suficit, što znači da nismo stvarali novi dug. Uz sve to ponosno smo njegovali naše vrijednosni i naše nacionalno zajedništvo oko važnih simbola našeg identiteta, jačali međunarodni ugled i položaj Hrvatske. Duboko svjesni da bez žrtve hrvatskih branitelja ne bi bilo slobodne Hrvatske štitili smo dostojanstvo i dignitet Domovinskog rata i naših nacionalnih simbola i čuvali vrijednosti na kojima je stvorena moderna Hrvatska država. Učvrstili smo i uredili prava branitelja, donošenjem Zakona o hrvatskim braniteljima, a donijeli smo i Zakon o nestalim osobama u Domovinskom ratu kako bismo intenzivirali potragu za 1869 nestalih osoba. Donijeli smo odluku da se Dan državnosti ponovno obilježava 30. svibnja i proglasili 18. studenoga Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Taj će se blagdan na ovakav način prvi put obilježiti za desetak dana, nažalost u izmijenjenim i izvanrednim okolnostima zbog epidemije. Grad Vukovar proglašen je mjestom posebnog domovinskog pijeteta gdje uz stalnu potporu Vlade obnovljen vukovarski Vodotoranj kao trajan simbol hrvatske odlučnosti i borbe za slobodu. Vratili smo hrvatsku vojsku u Vukovar, u Sinj, Ploče, Varaždin i Pulu. U dva navrata povećali smo materijalna prava hrvatskih vojnika. Nastavkom opremanja i modernizacije sustavno smo jačali hrvatsku vojsku. Opremili smo našu policiju i uspješno štitili hrvatsku granicu od nezakonitih migracija zahvaljujući čemu smo ispunili sve uvjete za ulazak u šengenski prostor te dobili zeleno svjetlo EU komisije. Uključivanjem svih 8 predstavnika nacionalnih manjina u našu parlamentarnu većinu dali smo važan doprinos izgradnji naprednog i uključivog društva koje poštuje temeljna prava i prava nacionalnih manjina. Osnažili smo položaj Hrvatske u EU koji nikada nije bio utjecajniji zahvaljujući čemu možemo djelotvornije zastupati i braniti naše interese i jačati ugled u svijetu. Uspješno smo pripremili predsjedanje Vijećem EU tijekom kojeg smo se zajedno s drugim članicama suočili s izazovima bez presedana, predvodili njen koordinirani odgovor na pandemiju i deblokirali pristupne pregovore za Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Predsjedali smo i Odborom ministara Vijeća Europe inicijativom Kina+17, Srednjoeuropskom inicijativom i Dunavskom strategijom, a Hrvatske je dobila glavnu tajnicu Vijeća Europe i potpredsjednicu EU komisije. Poštovane zastupnice i zastupnici, još puno posla pred nama i mnogo pitanja kojima se možda nismo mogli, nismo stigli baviti koliko smo htjeli zbog nepredvidivih izazova, poput restrukturiranja Agrokora, Petrokemije ili brodogradnje. Svjesni smo da je našem radu bilo i propusta, od kojih ne bježimo, ali radili smo zdušno, s puno energije te s iskrenom željom da prilike i život u Hrvatskoj učinimo znatno boljima nego kakvima smo ih zatekli. Držim da smo u velikoj mjeri u tome i uspjeli. U ovu godinu ušli smo s čvrstim temeljima i namjerom da odvažno nastavimo u tom smjeru gospodarski i društveno razvijati Hrvatsku. Nažalost svijet i Hrvatsku pogodila je neočekivana pandemija koja je izazvala neviđenu zdravstvenu, gospodarsku i društvenu krizu, a potom Zagreb i okolicu pogodio i potres. Sve je to usporilo naše planove. Spomenute izazove dočekali smo ipak puno spremniji zahvaljujući ranije spomenutim ostvarenjima koji nam omogućuju da se danas mnogo uspješnije nosimo s ovim poteškoćama i ovom neizvjesnošću. Da u protekle 3 godine nismo povećavali plaće, mirovine i naknade, našim bi građanima danas bilo financijski puno teže. Da nismo kontinuirano smanjivali porezno opterećenje, još veći broj građana i poduzeća bi teže izdržavao teret pritiska ove svjetske krize. Da nismo povećali zaposlenost u prošle 3 godine, a potom sada i očuvali radna mjesta, danas bi brojni naši građani bili socijalno ugroženi. Da nismo smanjili broj blokiranih i siromašnih, cjelokupna društvena situacija bila bi kudikamo teža, a danas nalazimo socijalno pravedna i održiva rješenja, kako bi se što veći broj još uvijek blokiranih postupno vratio u gospodarsku aktivnost, a to je za njih važnije no ikada, ali i za naš ukupni društveni i ekonomski oporavak. Da nismo racionalno upravljali javnim financijama i ostvarili 3 proračunska suficita, danas ne bismo bili u stanju donijeti mjere kojima smo pridonijeli spašavanju 630 tisuća radnih mjesta i preko 107 tisuća poduzeća. Da nismo smanjili udjel javnog duga u BDP-u, danas bi on bio preko 100%, što bi bio ogroman financijski i reputacijski teret za Hrvatsku. Da nismo vratili investicijski kreditni rejting, troškovi našeg zaduživanja i opterećenja na naš proračun, bili bi znatno veći. Da nismo na europskoj razini uspješno zastupali nacionalne interese, ne bismo osigurali preko, ukupno gledajući 180 milijardi kuna, 24,2 milijarde eura za oporavak našeg gospodarstva, njegovu otpornost na buduće krize, za naš budući razvoj, kao i za obnovu Zagreba. I da nismo ubrzali ugovorenost iskorištenog europskih fondova i nadoknadili izgubljeno vrijeme, ne bismo bili u mogućnosti iskoristiti tu snažnu polugu za modernizaciju Hrvatske, za regionalni razvoj, poljoprivredu, digitalizaciju, zelenu transformaciju, a sve radi podizanja kvalitete života naših ljudi u svim krajevima Hrvatske. No, sve to smo učinili i na to smo ponosni jer znamo da smo time značajno olakšali život i poslovanje našim građanima i poduzećima. Poštovani zastupnice i zastupnici, kad nas je pandemija pogodila, reagirali smo brzo i djelotvorno u prvom valu. Zaštitili smo živote, a ciljanim mjerama spasili smo stotine tisuća radnih mjesta i poduzeća. Uz pomoć naših sugrađana koji su pokazali visok stupanj odgovornosti, bili smo među najuspješnijima u suzbijanju proljetnog vala epidemije i tako stvorili preduvjete za najuspješniju turističku sezonu u Europi. Isto tako, nakon potresa angažirali smo odmah sve službe, poduzeli hitne mjere kako bismo najugroženijima osigurali krov nad glavom ili financirali najosnovniji popravke. Paralelno s tim radili smo na povlačenju europskog novca, pripremili kvalitetan zakonski okvir za dugogodišnju obnovu Zagreba i okolice, konsenzusom usvojen ovdje u HS-u u kojem će država financirati čak 60% troškova konstrukcijske obnove oštećenih zgrada.

To je osobito važno u zahtjevnom razdoblju pred nama radi nastavka gospodarskog oporavke sve do pretkrizne razine, kao i za budući razvoj Hrvatske. Kao što danas vidimo, nismo pogriješili kada smo odlučili da parlamentarne izbore održimo početkom srpnja jer je to bio najpogodniji i najsigurniji trenutak što nam je omogućilo i uspješnu turističku sezonu i nastavak borbe protiv pandemije. Umjesto da nam ljeto bude u znaku izborne kampanje Vlada je radila, omogućila sve aktivnosti koje su bile ključne za gospodarstvo i za turizam nakon izbora. Na tim izborima HDZ sa ostalim strankama parlamentarne većine dobila je najveću potporu, ostvarivši povijesni rezultat, a i kontinuitet vlasti. Građani su prepoznali naše rezultate i podržali program kako bi Hrvatska i u ovim uvjetima i u buduće bila uspješna i sigurna zemlja. Respektiramo i izbor onih koji su birali i druge političke stranke. Takav rezultat omogućio nam je da parlamentarna većina praktički bude formirana 12 sati nakon kraja izbora i to sa strankama liberalnoga centra i predstavnicima nacionalnih manjina. Time smo stvorili preduvjete za nastavak učinkovit upravljanja krizom. Stabilnost koju smo osigurali omogućila nam je da samo 19 dana nakon izbora krenemo provoditi program Vlade i ono što smo najavili. Iza nas je sadržajnih 100 dana rada Vlade u kojima nam je na prvom mjestu bilo osigurati zdravstvenu, političku, financijsku, gospodarsku stabilnost i biti oslonac gospodarstvu i građanima. Unatoč tome što kriza ne jenjava, ostvarili smo priličan broj konkretnih rezultata. Gledali strukture Vlade smanjili ministarstva na 16, racionaliziramo državnu upravu i pridonosimo njenoj učinkovitosti. U dijalogu sa socijalnim partnerima produljili smo mjere za očuvanje radnih mjesta i dali dodatnu financijsku potporu poslodavcima za skraćenje radnog vremena, osigurali smo potporu mikro poduzetnicima te mjerama Vlade proširili broj obuhvaćenih djelatnosti i stupnjevali ih u skladu s padom prometa. Pružili smo snažnu potporu gospodarstvu, zdravstvu i poljoprivredi, a posebno se poduprli najranjivije i najugroženije skupine društva. Do kraja godine isplatit ćemo oko 8,1 milijardu kuna za plaće plus povrh toga još skoro 3 milijarde za oprost doprinosa, a time sprječavamo masovniji gubitak radnih mjesta. Uoči krize koncem veljače, podsjetit ću, bilo je milijun 542 tisuće osiguranika, krajem listopada prošli tjedan bilo je više od milijun 545 tisuća osiguranika, čak 3200 više nego prije početka krize. Nakon teških pregovora o novom europskom proračunu i instrumentu eu nove generacije snažnim smo angažmanom osigurali financijske poluge za oporavak, otpornost i razvoj Hrvatske. Ispunili smo sve uvjete da Hrvatska unatoč makroekonomskim izvanrednim i zahtjevnim okolnostima u srpnju uspješno nakon provedbe akcijskog plana uđe u europski tečajni mehanizam 2 i time nastavi svoj put prema europodručju. To je ne samo učvrstilo našu financijsku stabilnost već i osnažilo našu reputaciju na međunarodnim financijskim tržištima, a to jača položaj i naših poduzeća, gospodarstva, a osobito izvoznika. Zadržali smo investicijski kreditni rejting što je dodatni vjetar u leđa našem gospodarstvu. Imajući na umu prioritete programa Vlade i planirane reforme pripremili smo rebalans proračuna, o kojem ćemo govoriti sutra, te novi proračun za 2021., što će nam zajedno sa europskim sredstvima biti glavni instrumenti za buduće smanjivanje javnog duga i nadamo se proračunskoga deficita. Vlada smo koja se ne rasipa obećanjima već pažljivo promišlja o svakoj uloženoj kuni. Kontinuirano osiguravamo stabilnost javnih financija, mirovinskog i zdravstvenog sustava, a ujedno smo oslonac gospodarstvu i građanima u ovim zahtjevnim vremenima. U proteklih mjesec dana intenzivno radimo na nacionalnom planu oporavka i otpornosti koji nam treba pomoći da lakše prebrodimo krizu. Dovršavamo i Nacionalnu razvojnu strategiju koja će biti krovni dokument za određivanje glavnih smjerova razvoja Hrvatske idućih 10 godina, dakle do 2030. i koja će biti puštena u javno savjetovanje sljedećih dana kako bi se u njenu izradu mogla uključiti zainteresirana javnost. U interesu građana kao što znate pripremili smo nakon usvajanja zakona i Fond za obnovu Grada Zagreba, donijeli prvi program mjera, imenovali stručnog i kvalitetnog privremenog ravnatelja fonda. Obnova grada od potresa financijski je zahtjevna, oštećeno je 25000 objekata, no znate da je već stiglo avansnih 89 milijuna eura iz Europskog fonda solidarnosti, ukupan iznos je 683 milijuna eura, dogovorili smo 200 milijuna eura zajma Svjetske banke, predvidjeli sredstva u proračunu dodatna, praktički imamo sada za prvu godinu na raspolaganju gotovo milijardu eura. Brzim donošenjem zakona mislim da smo stvorili sve pretpostavke da grad bude takav, da bude čvrst, obnovljen, da budu očuvane njegove kulturno-povijesne značajke i njegov urbanistički identitet. Poštovane zastupnice i zastupnici, mi smo i u ovih 100 dana pokazali da će Vlada poštivanjem zakona i neovisnosti institucija, bez ulaženja u konkretne postupke i odluke koje se u tim postupcima donose dati snažnu podršku borbi protiv korupcije. Još jednom želim ponoviti da nema nedodirljivih i da nas kada je riječ o kaznenim djelima povezanih s korupcijom ne zanima ni stranačka pripadnost, ni ime i prezime, ni obnašana dužnost i to nije i neće biti prepreka radu DORH-a i policije. Najbolji dokaz tome su postupci koji se zahvaljujući pravosudnim tijelima provode u posljednje vrijeme potpuno samostalno i neovisno bez političkih pritisaka niti miješanja u postupanje. U Hrvatskoj kakvu gradimo odgovarati treba svatko za kojeg postoji osnovana sumnja da se upustio u koruptivne radnje. U okviru svoje nadležnosti i u skladu s propisima Vlada će nastaviti s mjerama borbe protiv korupcije, raditi na poboljšanju zakonodavnih rješenja te jačanju kapaciteta Državnog odvjetništva i USKOK-a. Zahvaljujući politici koju smo vodili u protekle 4 godine prije svega oko smanjivanja podjela i tenzija u društvu te uključivosti prema manjinama gradili smo međusobno povjerenje, a samim time i stvorili preduvjete za dolazak predstavnika SDSS-a kao potpredsjednika Vlade na obilježavanje 25-te godišnje vojno redarstvene operacije Oluja u Knin. To je jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti. Na dan kad je osigurana sloboda odaslali smo poruke ponosa, pijeteta i pomirbe za izgradnju bolje budućnosti za Hrvatsku. Kao pobjednici u nametnutom, pravednom i obrambenom Domovinskom ratu pokazali smo da imamo hrabrosti iskazati pijetet prema svim nedužnim civilnim žrtvama jer to je i civilizacijska gesta koja je zalog pomirbe i suživota. I odlaskom u Grubore i Varivode smo pokazali da bez obzira na nacionalnost svi naši sugrađani koji su bili žrtve ratnih zločina za kojih ne može biti opravdanja imaju jednako pravo na pijetet. Nažalost prije nešto više od 2 tjedna bilo smo svjedoci i terorističkog napada na Vladu što je čin bez presedana u Hrvatskoj. Naknadno se pokazalo da je mladi počinitelj koji je izvršio samoubojstvo očito bio radikaliziran što je opasan trend u našem društvu u kojem se svi na političkoj pozornici moramo zajednički suprotstaviti i biti svjesni odjeka izgovorenih riječi u javnom prostoru osobito efekata na mlade ljude. Kako bismo se suprotstavili tendencijama radikalizacije i govoru mržnje kojem ne bi smjelo biti mjesta u hrvatskom društvu koordinacija za sustav domovinske sigurnosti već je preložila konkretna popis mjera koje će biti raspravljene na sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost. Kako bismo izgrađivali snošljivije i pravednije društvo naša će Vlada dosljedno nastaviti se boriti da smjer kojeg smo imali u prošlom mandatu bude smjer nakon oporavka i u godinama koje su pred nama. Odluka Ustavnog suda o ustavnosti i zakonitosti mjera koje je donosio Stožer civilne zaštite potvrdila je da se naša Vlada ispravno nosila sa svim izazovima pa i pravnim u kontekstu širenja pandemije i zaštite zdravlja. Moram reći da u trenutku dok se diljem svijeta sve zemlje bore protiv ove pandemije potičući odgovornost i nacionalno jedinstvo neki u Hrvatskoj su radili posve suprotno podrivajući povjerenje građana u institucije, znanost i struku. No, velika većina naših građana ponaša se odgovornije od takvih pojedinaca. Nakon intenzivnih prvih 100 dana Vlade znamo da je još mnogo posla pred nama kako bismo u ovim zahtjevnim okolnostima nastavili mijenjati Hrvatsku na bolje, a izazove pretvorili u prilike te nastavili sa reformama koje imaju strukturni karakter. Poštovane zastupnice i zastupnici kao što vidimo pandemija koja je pogodila svijet ne jenjava, naprotiv ona se ubrzava. Službeni broj zaraženih dnevno raste za pola milijuna i dosad je milijun i 200 tisuća ljudi izgubilo život zbog ovog virusa od čega je svaki 4 u Europi. Nažalost, ovaj jesenski val koji smo očekivali posebno je pogodio Europu koja je trenutno najveće žarište. Vidimo da su brojne zemlje zbog strelovitog porasta broja zaraženih bile prisiljene uvesti još strože mjere ograničenja kretanja ljudi od policijskog sata pa do potpunog zatvaranja. Mi zasada kao što smo i jučer raspravili ne idemo u tom smjeru jer smatramo da mjere koje poduzimaju odgovaraju proporcionalno prijetnji koju nam epidemija u ovom trenutku predstavlja. Odgovornost svakog našeg sugrađanina je ključna da zajednički pobijedimo ovu bolest. Mi smo početkom prošloga tjedna uveli nove mjere koje su dodatno ograničile javna okupljanja za koje smatramo da su u ovom trenutku primjerene i njihov učinak procjenjujemo na dnevnoj bazi. Premda nam se broj zaraženih značajno povećao bio u proteklom mjesecu i čak se 3 tjedna za redom udvostručavao svakih 7 dana, u posljednjih 10 dana vidimo iako broj zaraženih i dalje raste, da raste sve sporije. Jučer smo imali gotovo isti broj kao prošlog utorka, a danas je samo 4% veći nego prošle srijede. Vidjet ćemo naravno u narednim danima da li se taj trend nastavlja. Ukoliko tako bude to će biti odlična vijest. Ovisno o tome donosit ćemo po potrebi nove mjere za koje smatramo da su primjerene. No, ono što je sigurno jest da trenutno nitko ne zna koliko će ova pandemija trajati. Hoće li trajati nekoliko mjeseci ili puno dulje i koliko će ovaj val trajati, hoće li jačati ili ne, hoće li biti još drugih valova i koliko, sve su to pitanja koja unose veliku neizvjesnost kod svakog od nas koji se pita hoće li se zaraziti i koliko će biti ozbiljni simptomi, kod obitelji u planiranju svakodnevnog života i budućnosti, kod svih naših građana koji se pitaju što će biti s njihovim primanjima ili mirovinama ili kako će otplaćivati kredite, kod zaposlenika koji strepe za svoja radna mjesta, kod poduzeća i drugih zanimanja koja ne znaju kako će poslovati u narednim mjesecima. U takvim uvjetima sigurno je da ni vladi nije jednostavno planirati proračun i daljnji rad, ali upravo je stoga naša odgovornost najveća. Na nama je da se pripremimo za sve moguće scenarije i da stvorimo sve preduvjete kako bismo bili spremni odgovoriti na sve izazove koji su pred nama jer to od nas očekuju naši sugrađani, to očekuju naši gospodarstvenici. I zato naši prioriteti u narednom razdoblju odgovaraju trenutku i potrebama gospodarstva i građana koji su iznenada pogođeni pandemijom i njezinim društvenim i gospodarskim posljedicama. Podsjetit ću vas u osnovnim crtama koji su prioriteti našeg programa kojeg smo predstavili kao Vlada ovdje pred vama u srpnju. Naša je prva zadaća da našim sugrađanima osiguramo socijalnu sigurnost jer ona je preduvjet razvoja suvremenog društva u kojem svatko ima pravo na kvalitetnu zdravstvenu skrb, na društvenu solidarnost, ravnopravnost i jednake prilike za sve. Socijalna kohezija i smanjivanje nejednakosti naš je cilj. Druga je naša zadaća da u vrijeme 4. industrijske revolucije osiguramo perspektivnu budućnost našim ljudima, osobito mladima, našim poduzetnicima. Hrvatsko gospodarstvo treba biti konkurentno i temeljiti se na demografski vitalnom i obrazovnom društvu. Treća je naša zadaća da učvrstimo ekonomsku suverenost Hrvatske kroz postizanje samodostatnosti u proizvodnji hrane i energije kao i za jačanje energetske neovisnosti i hrvatskog sela te za razvoj kružnog gospodarstva, slično kao što smo jučer govorili da EU želi imati svoju stratešku autonomiju. Naš je 4. prioritet da osnažimo državne institucije jer se u ovoj krizi pokazalo koliko je važna i nezamjenjiva uloga države. To znači da ćemo inzistirati na daljnjem podizanju učinkovitosti javnih službi i otpornosti javnih financija kako bismo gradili Hrvatsku koja će biti oslonac građanima i gospodarstvu. Naša je 5. zadaća da prepoznamo globalnu prepoznatljivost zemlje kako bismo osnažili naš međunarodni položaj u svijetu i Europi, tako ćemo djelotvornije zastupati i ostvarivati naše nacionalne interese. To znači očuvanje naše kulturne posebnosti i nacionalnog identiteta i sigurnosti naših ljudi. Poštovane zastupnice i zastupnici, osnovna dva smjera djelovanja u idućih godinu dana, ali i dulje bit će usmjereni na smanjivanje neizvjesnosti i na jačanje sigurnosti i zdravstvene, i društvene i gospodarske. To se ponajprije odnosi na jačanje zdravstvenog sustava, na očuvanje radnih mjesta, na smanjenje nejednakosti, na veću društvenu pravednost, na ravnomjerni razvoj cijele Hrvatske kako bismo mogli bolje iskoristiti sve naše potencijale. Osluškujemo poruke građana kojima moramo biti oslonac, a osobito onim najugroženijim među nama. Kvalitetnim kriznim upravljanjem moramo stvoriti preduvjete da neizvjesnost za naše građane i za naše gospodarstvo bude što manje. Pridržavanjem epidemioloških mjera moramo stvoriti sigurno društveno okruženje za očuvanje ljudskih života i gospodarskih aktivnosti, odgovornost pojedinca je tu najveća. Želimo izići iz ove krize konkurentniji, jači, snažniji nego što smo bili. U provedbi tih reformi i transformacija vodit ćemo se već spomenutom Nacionalnom razvojnom strategijom koja će biti okvirni krovni dokument za razvoj Hrvatske u ovom desetljeću. U srednjoročnom razdoblju važnu ulogu imat će i Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji će nam pomoći da idućih nekoliko godina pokrenemo značajan investicijski ciklus. Kroz njega ćemo Hrvatskoj omogućiti da apsorbiramo sveukupno 6 milijardi bespovratnih europskih sredstava i eventualno po potrebi 3,6 milijardi vrlo povoljnih zajmova. Prioritetna područja tj. komponente Nacionalnog programa oporavka bit će gospodarstvo, zdravstvo, tržište rada i socijalna zaštita, demografija, javna uprava i pravosuđe, obrazovanje, znanost i istraživanje, unutarnja sigurnost i otpornost na rizike, a nastojat ćemo i kroz ovaj instrument omogućiti doprinos financiranja obnove Zagreba. Plan je kao što sam kazao u izradi, ne samo da ćemo ga usvojiti u prvom kvartalu iduće godine formalno i dostaviti ga kao i druge zemlje Europskoj komisiji nego ćemo ga raspraviti zajedno s vama ovdje u HS-u. Podići ćemo sve naše kapacitete kako bi iskoristili sva ova europska sredstva koja su na raspolaganju. Davat ćemo prednost onim gospodarskim granama i industrijama koje će nam omogućiti da gospodarstvo sutra bude razvijenije, otpornije i konkurentnije u skladu sa politikom zelene i digitalne transformacije i s povećanjem ulaganja u istraživanja, ulaganja i inovacije. Mi ćemo u sljedećem razdoblju poštovane zastupnice i zastupnici raditi na tome da smanjimo broj osoba koje su u riziku od siromaštva, da stvorimo socijalnu mrežu kako ova kriza ne bi dodatno produbila socijalni jaz. Ne želimo socijalnu frakturu u hrvatskom društvu. Poduzet ćemo sve mjere i pomoći ćemo u održavanju svakog radnog mjesta, likvidnosti gospodarstva i proizvodnje jer i naši radnici i poduzeća to zaslužuju jer bez njih nema hrvatskog gospodarstva i nema oporavka. U tu svrhu nastavit ćemo s politikom poreznog i administrativnog rasterećenja. Osiguravat ćemo spremnost javnozdravstvenog sustava u borbi protiv pandemije. Na vrijeme osigurati svu opremu kako bi se sačuvali ljudski životi, zdravlje građana. Radit ćemo na dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti zdravstvene zaštite i modernizaciji zdravstvenoga sustava. Nastavkom odgovorne fiskalne politike stvorit ćemo preduvjete za ispunjavanje svih obaveza države, plaćanje mirovina i naknada. Voditi računa o našim umirovljenicima, o obiteljima, osobama s invaliditetom omogućiti da što lakše prebrode ove krizne trenutke. Posebnu pozornost posvetit ćemo našoj djeci i mladima kojima su ove okolnosti posebno teške. Školska i akademska godina počele su u posebnim uvjetima. Imali smo već situaciju prošloga polugodišta gdje smo sa koncepta normalne nastave prešli što na televizijsku nastavu što na online nastavu. Zahvaljujem svima koji su to omogućili, no svi znamo da to nije isti koncept nastave osobito kod mladih generacija u odnosu na uobičajeni i redoviti način obrazovanja. Zato moramo nastaviti stvarati kvalitetne uvjete za obrazovni sustav jer je to ključ hrvatske budućnosti. Mi ćemo hrvatskim građanima u postkriznoj fazi nastojati pomoći u slijedećim područjima. Uhvatiti se u koštac sa pitanjem broj jedan, opstanka hrvatskoga naroda, svi ćemo se osvijestiti kada popis stanovništva idućeg proljeća bude napravljen, a to je pitanje demografske revitalizacije. To je kada gledamo nakon što uđemo u fazu postkriznoga oporavka najvažnija zadaća svih nas zajedno. U tu svrhu donijet ćemo niz novih mjera koje će olakšati odluku o zasnivanju ili proširenju obitelji i koje će podizati kvalitetu života naših obitelji. Radit ćemo na stvaranju preduvjeta koji će smanjiti iseljavanje i to gospodarskom i poreznom politikom koje će poslodavcima olakšati da otvaraju nova radna mjesta i našim sugrađanima daju adekvatne plaće. Ulagat ćemo u prometnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, vodno komunalnu infrastrukturu u svim krajevima Hrvatske kako bismo išli u korak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, a to znači i modernizaciju i željeznica i cesta i bolnica i škola i vrtića. Da bismo povećali našu prehrambenu samodostatnost i skraćivali dobavne lance opskrbe što se u ovoj krizi pokazalo izuzetno važnim značajno ćemo povećati ulaganja u hrvatsku poljoprivredu i njenu modernizaciju, diverzifikaciju i navodnjavanje te u jačanje hrvatskoga sela. Time ćemo poboljšati kvalitetu hrvatskih proizvoda ali i povećati naš izvoz poljoprivrednih proizvoda, ulagati u šumarstvo, a i u ribarstvo. U tome će nam dakako pomoći sve veća europska sredstva. Da bismo smanjili svoju energetsku ovisnost o uvozu te štitili naš okoliš povećat ćemo i ubrzati naša ulaganja u obnovljive izvore energije, osobito u energiju sunca i vjetra u kojima Hrvatska ima veliki potencijal, ali isto tako u nove tehnologije poput vodika. Time ćemo građanima i gospodarstvu osigurati dostupniju, čišću i jeftiniju energiju uz očuvanje naših poljoprivrednih resursa. Usporedno s tim štiti ćemo okoliš, a otpad sve više pretvarati u vrijedan resurs kroz povećanje odvajanja i recikliranja otpada. U tu svrhu povećat ćemo broj postrojenja za recikliranje, unaprijediti odvojeno sakupljanje i obradu biootpada u skladu s konceptom kružnog gospodarstva i Europskim zelenim planom. Da bismo našoj djeci i mladima pružili što bolju perspektivu nastavit ćemo povećavati ulaganja u obrazovanje, poticati izvrsnost i darovitost, podizati čitalačku, matematičku i prirodoslovnu pismenost učenika što su ključne vještine i kompetencije koje će im pomoći da rade visoko plaćene poslove, a da hrvatsko gospodarstvo bude konkurentnije.

Da bismo ubrzali razvoj hrvatskog gospodarstva pomoću novih tehnologija i povećali konkurentnost i dodanu vrijednost njegovih proizvoda te podigli otpornost radit ćemo na digitalnoj transformaciji gospodarstva. Snažan zamah dat ćemo online trgovini, razmjeni roba i usluga elektroničkim putem što se u ovoj krizi pokazalo kao velika prednost svih onih poduzeća koja su tome najviše odmakla. To znači brži i dostupniji Internet u svim krajevima Hrvatske. Poticat ćemo najuspješnije studente na područjima informatike, računarstva i robotike. Želimo da ubuduće Hrvatska bude prepoznata kao zemlja inovacija te da IT sektor bude razvijen kao strateška grana hrvatske industrije s ciljem da njegov udjel u BDP-u premaši 10% Da bismo izgradili pravednije, solidarnije i uključivije društvo osnaživat ćemo državne institucije. Ponajprije djelotvornost državne i javne uprave te pravosuđa kako bi učinkovitije odgovorili potrebama građana, pružali kvalitetnije i brže usluge te osigurali pravnu sigurnost i postupak u razumnim rokovima. Nastavit ćemo promicati tolerantnije ozračje u društvu u kojem se uvažavaju različita mišljenja. Nastaviti, kao što sam rekao u vezi ovog konkretnog slučaja suzbijanje govora mržnje, lažnih vijesti koje potiču diskriminaciju, nesnošljivost, radikalizaciju i u konačnici dovode do nasilja. To znači i nastavak politike pomirbe, suživota i njegovanja kulture sjećanja, kao i odavanje pijeteta svim žrtvama pravednog i obrambenog Domovinskog rata. Da bismo bili uspješni u današnjem globaliziranom svijetu u kojem se natječe gotovo 200 zemalja, jačat ćemo svoj položaj unutar EU, raditi na ostvarenju dvije glavne odrednice, dakle 2 prioriteta zajedničko u slijedećim godinama su šengenski prostor i europodručje, nastaviti svoj intenzivniji angažman u Europskoj organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj koja je praktički jedina još organizacija u koju Hrvatska ima perspektivu potencijal ući. Nastavit ćemo pomagati i naše susjedne zemlje kroz politiku proširenja EU. Također svjesni svih geopolitičkih nestabilnosti jačat ćemo obrambene sposobnosti HV-a kao jamca sigurnosti naših građana. Biti pouzdan partner saveznicima u okviru NATO-a. Razvijat ćemo i odnose sa globalno najutjecajnijim zemljama, te jačati odnose sa susjedima. Da bismo jačali položaj hrvatskoga naroda izvan Hrvatske bit ćemo stalna podrška hrvatskim nacionalnim manjinama u susjednim državama, posebno Hrvatima u BiH koji su tamo jednakopravan konstitutivan narod, u ostvarivanju njihovih ustavnih prava i jačati odnose sa ovom nama susjednom i prijateljskom državom čiji europski put podržavamo. Jačat ćemo zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske, izgrađivati partnerski odnos za očuvanje hrvatskog identiteta mladih generacija u hrvatskom iseljeništvu i stvarati uvjete za njihov povratak u domovinu. Osobito ove nove generacije koja koristi slobodu kretanja unutar EU. Cijenjene zastupnice i zastupnici, mi smo se u proteklom mandatu suočili s velikim brojem kriza, pa i ovom daleko najvećom od svih, pokazali smo da se s tim krizama znamo nositi hladne glave, čvrsto i odlučno voditi zemlju kroz turbulentna i teška vremena. Donosili smo odvažne odluke, pokazali da i komparativno s drugim zemljama Hrvatska ima vodstvo koje donosi promišljene odluke bez panike, koje je osiguralo potrebnu stabilnost za očuvanje i zdravstva i radnih mjesta i funkcioniranja gospodarstva i države. Mjeseci pred nama bit će teški i puni novih izazova, ali uvjeren sam da ćemo uspješno zajedno prebroditi sve poteškoće kako bi Hrvatska i u ovim zahtjevnim vremenima našla načina da se sa tim izazovima nosi bolje i od nekih drugih većih i bogatijih zemalja. U tom kontekstu želim zahvaliti posebno danas ovdje u HS svim zdravstvenim djelatnicima koji su i danas na prvoj crti i izlažu vlastito zdravlje da bi spasili živote drugih. Zahvaljujem i našim radnicima koji svaki dan idu na posao i u teškim radnim uvjetima održavaju hrvatsko gospodarstvo. Zahvaljujem i poduzetnicima koji su također u nikad težim okolnostima primorani da se bore za očuvanje svog poslovanja i održavanja svakog radnog mjesta. Ovo je vrijeme odgovornosti svakog od nas jer bi neodgovornost bila pogubna. Ovo je vrijeme požrtvovnosti svakog od nas jer čuvajući jedni druge pridonosimo zajedničkom uspjehu. Ovo je vrijeme solidarnosti cijele nacije jer nam umjesto štetnih podjela treba jedinstvo. Uvjeren sam da će Hrvatska i danas pokazati da ima snagu, sposobnost i ljude zahvaljujući kojima ćemo svi zajedno i ove nedaće uspješno prevladati. Na nama je da iz ovih izazova izvučemo korisne pouke za budućnost, da stavimo opće dobro ispred partikularnih interesa, da iz ovog iskušenja izađemo jači, otporniji i spremniji za izgradnju razvijenije Hrvatske. To je smjer u kojem ćemo u godinama koje su pred nama i uz povjerenje hrvatskih građana voditi zemlju samosvjesno i odlučno na dobrobit svih naših ljudi. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedniku vlade. Sada ću otvoriti raspravu po klubovima, govore samo klubovi, prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Peđa Grbin.

U normalnim okolnostima bilo bi nezahvalno od bilo kojeg predsjednika vlade tražiti da podnosi godišnje izvješće samo 100-tinu dana nakon što je preuzeo tu odgovornost. Međutim, kao što je uvaženi g. Plenković naglasio, ovo je vlada kontinuiteta i g. Plenković danas govori ne samo ovih 100 dana zadnje Vlade RH nego i zadnjih godinu dana gdje je bio na čelu prethodnoj vladi. I zato je sasvim legitimno da i mi ovdje o toj vladi kontinuiteta govorimo o kontinuitetu loših stvari koje je vlada činila. Predsjednik vlade je danas govorio o postignućima i to je opravdano i svaki predsjednik vlade na to ima pravo. Međutim, predsjednik Vlade, osim u jednoj rečenici, nije se osvrnuo gotovo niti na jednu stvar, možemo reći da je izbjegao govoriti o svemu onome što je u posljednjih godinu dana bilo loše, bilo napravljeno na kriv način ili u nekim segmentima nije bilo napravljeno uopće. Da točno je, prošlu je godinu ovu 2020. prije svega obilježila korona, na svjetskoj, europskoj, globalnoj razini, a kod nas na našoj hrvatskoj razini i potres koji je zadesio Grad Zagreb prije nešto više od 7 mjeseci. Svjetski događaj korona odnosno bolest Covid-19 je nešto čije posljedice u čitavom svijetu svatko osjeća svakoga dana. Međutim te posljedice svaka od svjetskih država otklanja na bolji ili lošiji način. Mi nažalost spadamo u one koji su izabrale lošiji put bez strategija, put bez plana, put bez vizije, put ad hoc odgovora na dnevnu situaciju pa onda što bude tako ćemo i reagirati. Posljedica toga je da danas ministar zdravstva u Vladi RH uvaženi gospodin Beroš govori o cunamiju bolesnika pred kojim će se naći zdravstveni sustav i u osnovi osim nuđenja svoje ostavke, svojeg mandata na raspolaganje ne nudi pravi odgovor kako će se Hrvatska suočiti sa zdravstvenim posljedicama Covid krize. Ne postoji strategije odgovora, ne postoji jasno pripremljen operativni program koji bi propisao korake, koji bi propisao kontrolne točke i unaprijed definirao radnje koje će Hrvatska poduzeti kada broj zaraženih prijeđe ili padne ispod određene razine. S druge strane postoji bijeg Vlade RH od odgovornosti, postoji skrivanje iza stožera i postoji u stvari jedan pokušaj da se javnosti baci magla u oči da smo u Hrvatskoj u situaciji u boljoj nego jesmo, a župani iz pojedinih županija već danima javno govore o tome da njihove bolnice koje su u njihovoj nadležnosti već danas ili sutra više neće moći primati bolesnike i neće im moći osigurati mjesta na respiratorima. Vlada se skrivala iza stožera i zato ipak nešto moram pozdraviti, a to je izjava koju je jučer dao predsjednik Hrvatskog sabora i koja predstavlja zaokret u djelovanju odgovoru na korona krizu. Predsjednik Hrvatskog sabora jučer je napokon najavio da će eventualne odluke o lockdownu i policijskom satu za koji sam uvjeren da svi želimo da se nikada ne dese, donositi Hrvatski sabor. I to je dobro. I to pokazuje da je ovo što se zadnjih dana događa, da je porast broja zaraženih i upozorenja koje mi iz oporbe, ali i cjelokupna hrvatska javnost kontinuirano upućuje hrvatskoj vlasti da je došlo do nečijih ušiju. Zato ću sad još jednom ponoviti, predsjedniče Vlade kada govorite o zajedništvu, kada govorite o zajedničkom odgovoru na izazove onda bi bio red da po tome nešto i poduzmete. Pozvali smo vas na razgovore, organizirajte ih i dajte da se pokušamo dogovoriti oko mjera koje su nužne kako bi naše društvo izbjeglo ono što nitko ne želi, a to je lockdown i to ne bilo kakav nego onaj u koji srljamo bez ikakve kontrole, plana i cilja i koji će nas ako ovako nastavimo udariti u glavu sa nesagledivim posljedicama, od mentalnog zdravlja ljudi do hrvatskog gospodarstva. Međutim, ovo nije jedina kriza zdravstvenog sustava s kojom se Hrvatska suočava. Druga je direktna odgovornost ove Vlade i prije svega ministra Beroša. Naravno da možemo imati razumijevanja za ministra koji je preuzeo ovu dužnost u vrijeme najgore pandemije od Prvog svjetskog rata, ali je potpuno neprihvatljivo da se ministar Beroš u ovih gotovo godinu dana nije bavio dugovima zdravstvenog sustava sve dok veledrogerije nisu zaprijetile da će hrvatskim bolnicama početi obustavljati isporuku lijekova, a onda u nekim slučajevima to i učinile. Ne možemo čekati da nas zid udari, ne smijemo, to nije vođenje politike, to je rješavanje problema od danas do sutra bez razmišljanja o tome kako ćemo u budućnosti izbjeći da u te probleme uopće dođemo. Zdravstvo se nalazi u dužničkoj krizi, a mi o tome ne govorimo. Prvo nudimo 300 milijuna kuna, cjenkamo se, molimo moratorije, istovremeno građankama i građanima RH poručujemo da se dugovi moraju plaćati, a Vlada za svoje ne odgovara. Za to postoji ogromna odgovornost ministra i mi ćemo vrlo pažljivo pratiti njegov rad i po potrebi intervenirati pa i na isti način kao što ćemo to ovih dana napraviti u slučaju gospodina Ćorića. Još jednom, zdravstvenim radnicima svaka čast, kapa do poda i naklon za ono što rade, ali onima koji vode zdravstveni sustav od ministra naniže ne, jer u ovoj krizi su se pokazali naprosto nesposobnima za ono što se našlo pred njima. Međutim, zdravstveni problemi i problemi zdravlja nisu jedina kriza koju je Covid-19 odnosno korona izazvala. Nažalost, kao ni kod zdravstvene situacije tako ni kod gospodarske nemamo strateški jedan dugoročni, sveobuhvatan i promišljen odgovor na krizu. I dok druge zemlje Španjolska ili Kanada čak i MMF preporuča nešto slično, izlazak iz korona krize odnosno gospodarski oporavak temelje na uvođenjima poreze za najbogatije u društvu, mi u Hrvatskoj radimo sasvim suprotno. Predsjednik Vlade RH maloprije govori o socijalnoj sigurnosti, govori o smanjenju nejednakosti. Međutim, ova porezna reforma koju mjesecima najavljujete ide sasvim u suprotnom smjeru.

Kako možete govoriti o socijalnoj sigurnosti kada onima koji bi se trebali brinuti o toj socijalnoj sigurnosti i primarnoj zdravstvenoj zaštiti na ovaj način uskraćujete sredstva za njihov rad? Jedno govorite, a drugo radite, a posljedice će za hrvatsko društvo biti loše. Rastuća nejednakost i nemogućnost čitavog državnog aparata od najmanje općine, pa do tijela Vlade RH da se nosi sa gospodarskim posljedicama krize koje nisu samo pomoć gospodarstvu već i pomoć onima koji će zbog te krize ostati bez posla. Nažalost, od naknada za nezaposlene, pa do drugih oblika socijalne pomoći, grijanja itd. Mi u SDP-u smo predlagali energetske vaučere, dajte da o tome razgovaramo, da barem u ovim zimskim mjesecima osiguramo obiteljima koje za to nemaju sredstava, novac za grijanje, barem to. Govorite o tome da je vaša strategija odnosno da su mjere koje je vlada poduzela za izlazak iz krize bile gotovo pa odlične, gotovo pa savršene. Bilo bi krivo kritizirati, pa reći da su bile loše, da su bile katastrofalne, da ih nije bilo. Je, bilo je i SDP je većinu od njih podržao. Ali poštovani predsjedniče Vlade RH one nisu bile dostatne. A o tome vam govori samo jedan podatak. Pad BDP-a u drugom tromjesečju iznosio je preko 15% i bili smo po tome predzadnji u EU. To govori koliko naš odgovor u odnosu na druge države članice ipak nije bio adekvatan. Mi predlažemo niz mjera. Danas ću izdvojiti samo dvije, dvije koje se odnose direktno na standard građana. Jedno smo već predložili zajedno sa našim kolegama iz zeleno-lijeve koalicije, uputili smo u proceduru odgovarajuće zakone kako bi produžili moratorij na ovrhe. Poštovani predsjedniče vlade molim vas da to razmislite, molim vas da to uvedete jer se bojim da će suprotno dobiti do blokade mnogih naših građana koji ostaju bez posla. Rekli ste dugove treba plaćati. Da, ali kao što su ovo izvanredne okolnosti za države, tako su i izvanredne okolnosti za naše građane, a oni se puno teže mogu zadužiti kako bi premostili ovo krizno razdoblje nego što to može RH. A drugi je i vrlo usko s ovime povezan, moratorij na kredite. Moratorij na ovrhe doista jeste uveli, trajao je 6. mjeseci, međutim moratorij na kredite niste. Prepustili ste bankama da svojom odlukom dogovaraju sa svojim dužnicima hoće li im dati moratorij ili ne. Za razliku od nas Slovenija je to uvela zakonom. Zbog toga iako ste taj prijedlog SDP-a već odbili, u narednih nekoliko dana u proceduru ćemo ponovno uputiti prijedlog Zakona o moratoriju na kredite kako bi vas potakli da po tom pitanju napokon nešto napravite. Drugi događaj koji je obilježio ovu godinu naš hrvatski je potres. Kasnilo se s donošenjem zakona, to svi znamo, ali što je tu je i to je manji problem. Puno veći problem je što se i nakon donošenja zakona kasni s obnovom. I i na to vas moramo kontinuirano upozoravati. Prošlo je više od 7. mjeseci od potresa, a jasne pokazatelje da se bilo što konkretno radi na obnovi ne vidimo. Zato vas i s ovog mjesta pozivam da nešto napravite po tom pitanju, a to nešto sigurno nije imenovanje na čelo Fonda za obnovu Zagreba osobe koja istovremeno obnaša dužnost predsjednika nadzornog odbora u jednoj velikoj kompaniji i člana nadzornog odbora u drugoj. I to zamislite sada u kompaniji koja se bavi osiguranjem, a on bi se kao ravnatelj fonda trebao s tim osiguranjem sutra natezati oko naplate naknade štete koju će vlasnici stanova po Zakonu o obnovi prepustiti fondu. To je poštovane kolegice i kolege sukob interesa. Zato smo u proceduru uputili zakon kojim predlažemo da se i ravnatelja Fonda za obnovu Grada Zagreba dovede u doseg nadzora Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Mislimo da je to bitno ne samo zbog osobe koja je predložena za ravnatelja fonda već i kako bi osigurali da netko tko će biti na čelu jednog projekta teškog 10-tke milijardi kuna bude kontroliran. Bez toga nema nikakvih jamstava da se neće događati koruptivne radnje. Kada govorimo o koruptivnim radnjama predsjednik Vlade RH samo je ovlaš spomenuo borbu protiv korupcije. Međutim, kao i uvijek do sada i ovdje su spomenute samo posljedice odnosno borba s posljedicama, spomenuto je samo djelovanje represivnog državnog aparata, DORH-a, policije itd., o prevenciji ništa. Zato ću vas upozoriti na ono što kontinuirano upozoravamo mi iz oporbe, ali na što je vladu upozorila i Europska komisija, a to je da je potrebno jačati prevenciju, mehanizme ranog otkrivanja korupcije kroz pristup informacijama i sprečavanje korupcije kroz sustav prevencije sukoba interesa. Nažalost, vlada ni po jednom, ni po drugom ne poduzima ništa, informacije se taje, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kontinuirano, pa i u ovoj 2020.g. se podmeću klipovi i opstruira se njegov rad. Istražiteljima u poreznoj upravi i policiji se ne osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za rada i onda mislim da nikoga ne bi trebalo iznenaditi što Hrvatska kontinuirano pada na ljestvici korupcije. Na ljestvici Transparency Internationala za 2019.g., objavljeno je ove godine, imamo 47 od 100 bodova, dakle ispod polovice smo i nalazimo se među državama sa ozbiljnim problemom korupcije. Godinama smo se izvlačili iz toga, dolaskom HDZ-a na vlast svake godine padamo za jedan ili dva boda kontinuirano, tako ćemo vjerojatno i ove. A to je vidljivo iz činjenice da predsjednik Vlade RH u svojem govoru nije spomenuo niti jednu korupcijsku aferu koja potresa Hrvatsku u zadnjih godinu dana, pa čak niti onu svojeg ministra Ćorića aferu Vjetroelektrane. Ali mi o tome nećemo šutiti i zbog toga smo pokrenuli postupak opoziva ministra Ćorića i o svemu onome što je nezakonito radio govorit ćemo s ovog mjesta. Javnost će o tome čuti. Predsjednik Vlade RH u svojem je govoru istaknuo i problem govora mržnje u Hrvatskoj, problem nasilja koji iz tog govora i ekstremizma proizlazi i drago mi je da je o tome govorio. I drago mi je što je istaknuo ono pozitivno što se ovog ljeta dogodilo u Kninu i Varivodama i mislim da je Hrvatska time napravila korak naprijed. Ono što je žalosno je što je za Vladu RH da se ozbiljno pozabavi govorom mržnje i nasiljem koje proizlazi iz njega trebalo da netko dođe na Markov trg s automatskom puškom i zapuca po zgradi Vlade i Sabora. Poštovane kolegice i kolege, govor mržnje nije od jučer, on se ne događa zadnjih nekoliko tjedana, on je tu godinama i po tom pitanju niste poduzeli ništa. Pa čak i danas opet isto kao i kod korupcije govorite samo o posljedicama i o odnosu sa posljedicama, a ne i o uzrocima govora mržnje. Ne govorite o obrazovnom sustavu koji bi primjerice kroz sustav građanskog odgoja trebao prevenirati takvo ponašanje i učiti našu djecu po štetnosti govora mržnje i o bitnosti tolerancije. Slažem se s vama gospodine Plenkoviću da moramo stvarati uvjete za poboljšanje obrazovnog sustava i da moramo ulagati u njega, ali od vas u ovih sat vremena nisam čuo niti jednu jedinu konkretnu mjeru kako to učiniti. Niste rekli ništa o građanskom odgoju, niste rekli ništa o nastavku kurikularne reforme, govorili ste malo o STEM-u, ali poštovani gospodine Plenkoviću obrazovanje nije samo STEM, obrazovanje nije samo za potrebe rada, obrazovanjem bi trebali stvarati ljude sposobne za kritičko razmišljanje, obrazovanjem bi trebali graditi društvo o tome niste govorili, a to je bitno. I to je najbolja mjera i za prevenciju korupcije i za prevenciju govora mržnje i to je dugoročno i to je strateško promišljanje kojeg vama i u ovom govoru kojeg ste danas izložili koje je djelomično referenca na zadnjih godinu dana, ali i najava budućih poteza ove Vlade nedostaje. Nedostaje vam vizije, nedostaje vam strateškog pa i kritičkog promišljanja. Primjerice, ni riječi niste rekli o pritisku na medije na koje nas upozorava i Europska komisija, a možda se najbolje očituje u izjavama gospođe Šuice kada sama sebe titulira kumom jedne televizije. U izvješću o vladavini prava za Hrvatsku se navodi da se novinari suočavaju s prijetnjama fizičkoj sigurnosti, uznemiravanju i zastrašivanja, o tome ne govorite. S druge strane govorite o energetskoj suverenosti i to je dobro, ali istovremeno vaša Vlada ministar Ćorić svojim radnjama čine suprotno. Energenti koji se vade u Hrvatskoj izvoze se izvan granice RH na preradu. Pa gdje je tu suverenost? Poštovane kolegice i kolege, govori se i o digitalnoj transformaciji, a po digitalnoj konkurentnosti na dnu smo EU. Sustav e-Građana u pet godina gotovo da nije unaprijeđen. Na proljeće smo za vrijeme korona krize vidjeli kako kada dođemo do zida možemo brzo reagirati, uveli smo e-Propusnice u samo nekoliko dana one su profunkcionirale i pokazale su koliko je digitalna transformacija korisna za građanke i građane ove zemlje. Prošao je lockdown prestala je digitalna transformacija. Poštovane kolegice i kolege, ova je Vlada pokazala da nema vizije, da nema plana, da nema strpljenja, pokazala je da djeluje ad hoc.

Dakle, ja vas molim da shvatite da sam morao ovo reći s obzirom da ste interpretirali nešto što nije bila moja misao. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica. Poštovani kolega izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora. Gospodine predsjedniče Vlade. Kolege zastupnici i zastupnice. Evo bio bi najsretniji da mogu danas pohvaliti ovo izvješće i u tom duhu održati ovo izlaganje, međutim morat ću biti nešto kritičniji danas. Na tragu onoga što je bilo rečeno jučer samo ću reći uvodno da nismo ovdje da jedan drugoga oduševljavamo ili razočaramo, prevelika je odgovornost na nama moramo pošteno i rekao bih odgovorno krenuti na zadatke, a ima ih jako puno. Što se tiče korone krize i ovo što nas sve skupa tišti sigurno Vlada nije odgovorna za pandemiju. Cijeli svijet se nosi sa tom situacijom i okolnosti su kakve jesu. Međutim, osvrnut ću se na ono što možemo i što jest u našim mogućnostima da određujemo i tu bih rekao da sada dolazi na naplatu godine i godine nečinjenja, neprovođenja, ono što je Hrvatskoj potrebno i zato smo ranjiviji nego što bi nužno trebali biti u ovom trenutku. G. premijeru, vi ste rekli da je dobra odluka, mudra odluka bila što su bili održani izbori u 7. mjesecu. Imali ste sigurno korist od te odluke, međutim, postavlja se pitanje što bi bilo da su izbori nakon ovoga što gledamo sad u jeseni, da liječnici i medicinsko osoblje prosvjeduju ispred bolnice u Dubravi, stanje se više ne može sakriti i postavlja se veliko pitanje kakav bi bio rezultat da je bio drugačiji termin, ali o tom potom. Zalažemo se svakako protiv novog locksowna. Hrvatska, podsjetit ću, nakon prošle recesije iz 2008., 2009., koja nije bila tako duboka kao ova kriza, trebalo nam je 7 punih godina da se vratimo na prijašnje stanje. Mi jednostavno ne možemo to priuštiti, treba sve učiniti da se to izbjegne, svjesni smo u kojim uvjetima rade naši poduzetnici, vrlo je teško stanje. Ovo što je njima isplaćeno u smislu sačuvanja radnih mjesta je jedna nužna mjera, ali kratkotrajna, ne rješava problem. I ono što trebamo proučavati, jer kako zapravo njima olakšati poslovanje da nova radna mjesta budu u Hrvatskoj, a ne u inozemstvu. To je zapravo najbolji pokazatelj da li ove mjere koje ste iznijeli imaju učinka ili ne. Da li naši ljudi ostaju u Hrvatskoj, da li mogu prosperirati ovdje, pronaći sreću za sebe i svoju obitelj ili je traže u inozemstvo. Nažalost opet govorim nažalost ta bilanca nije dobra. Oni koji se vraćaju u Hrvatskoj dolaze na kraju radnog vijeka da bi proveli zadnje godine života u Hrvatskoj, a ono vitalno stanovništvo, radno sposobno stanovništvo nažalost odlazi iz Hrvatske i to će, bojimo se, novi cenzus, novi popis stanovništva potvrditi. Da bez obzira na sve ovo što se čini, učinak je preskroman i uvijek moramo imati u vidu da se nalazimo u konkurentsko okruženje. Dakle, ono što se govori da je napravljeno da bi Hrvatska bila konkurentnija očito nije dovoljno jer drugi rade bolje. Na svim ljestvicama nalazimo se na dnu članica EU. Dakle možemo i moramo bolje i to je naše stanje di jednostavno svi moramo biti svjesni toga. Opet ću ponoviti da vidim ovu stabilnost i sigurnost koji često ističete kao lažnu. Dakle imamo i dalje nažalost jedan klijentelistički model upravljanja koji nagrađuje one koji su dobro umreženi sa politikom. To se provodi kroz razne načine, ali vidljivo je na svim razinama, pogotovo u javnim ustanovama. Samo ću podsjetiti vas na razgovor između ministra Beroša i jedne liječnice oko vodećeg mjesta u jednoj bolnici u Zagrebu. To stvara jedan cinizam u hrvatskoj javnosti, zašto se uopće prijavljivati na javne natječaje ako u HDZ-u je već sve unaprijed dogovoreno. Dakle, na neki način kad se gleda provođenje javnih natječaja, ako niste član vladajućih struktura, dakle HDZ-a ili njihovih partnera, onda se građanin drugog reda. Male su šanse da pronađete mjesto kroz te postupke. I što vidimo? Da zdravstveni sustav zapravo se urušava. Zašto? Pa ne mogu ni kriviti toliko ministra Beroša, on je jedan neurokirurg, dobar stručnjak, puno godina je ulagao u to obrazovanje, a sad mora se baviti zapravo upravljanjem jednim ogromnim sustavom gdje nema ni stručne kompetencije ni iskustvo za to, gdje su menadžeri sa obrazovanjem iz zdravstvenog menadžmenta? Zar ne bi bilo logičnije da oni upravljaju sa takvim sustavom, gdje, ponovit ću, država ima monopol. Monopol. Dakle, država je odgovorna za to stanje, nitko drugi. Sudske odluke se ne poštuju.

Zašto bi građani onda poštivali sudske odluke, ako Vlada ih ne poštuje? Vidimo da to nezadovoljstvo sve više dolazi do izražaja, do površine. Ljudi su nezadovoljni. Ali predlažem još jednom da se provede reforma tog sustava jer svaki monopol nužno loše upravlja, ne vrši dobro usluge koje je dužno dati. To vrijedi i za HZZO. Pored 25 milijardi kuna doprinosa koje smo prisiljeni uplaćivati, dakle svaki zaposlen, svaka zaposlena osoba nema izbora gdje će taj dio bruto plaće ići, 16,5% bruto plaće, nemamo izbora nego ide sve u HZZO i pored 25 milijardi nije dovoljno. U ovim izvanrednim okolnostima tražite donacije građana. Građani su pred ovrhama, teško plaćaju režije, već veliki novac se izdvaja za financiranje zdravstva i opet nije dovoljno, onda očito nešto nije u redu, a nije korona kriza izgovor za nečinjenje, imali ste vremena da se na pravi način pripremimo za, za ono što nas danas suočava. Isto tako mirovinski sustav, ministar Marić ističe da i u ovoj teškoj situaciji mirovine nisu u pitanju, ali treba reć i građanima objasniti da veliki dio isplate mirovine ide iz PDV-a. Mirovinski sustav kao takav je već zapravo bankrotirao i godinama je tako. Nedostaje negdje između 15 i 18 milijardi kuna svake godine za isplatu mirovina. Šta je tu učinjeno? Pa opet vidimo da premali broj ljudi radi i stvara u Hrvatskoj, to je ključni problem. Dakle, vraćamo se na demografsko stanje koje je vrlo teško i sve je teže. Ovršni zakon, spomenuo sam ovrhe. Dakle, Ovršni zakon je takav kakav jest, mislim da ga moramo hitno promijeniti. Spomenut ću slučaj u Sloveniji gdje 5 sudaca se bave ovrhama zajedno sa 60-tak službenika. Nisu u tim postupcima uključeni javni bilježnici, odvjetnici koji imaju svoj interes da se održi ovakvo stanje, ovaj status quo. Dakle, može se na drugi način gdje nećemo imati ovakvih primjera gdje od duga od 100-200 kuna naraste na tisuću i više. Što se tiče klijentelizma, moram reć da ova fraza da se ova vlada bori protiv korupcije zapravo žalosno je da je sama vlada kroz javna poduzeća i svime čime upravlja zapravo često izvor korupcije, izvor korupcije. Janaf je možda najslikovitiji primjer za to i žao mi je da istražno povjerenstvo nije osnovano u saboru, to ste na kraju odbili sa argumentacijom da sabor već ima mehanizme i načine da raspravlja o svim temama, ali na žalost još čekamo da dođe na dnevni red ovog doma Izvješće o radu sudova i državnog odvjetništva. Zašto se stalno to odgađa kad očito to su udarne teme? Dakle, opet budi se taj cinizam, zloupotrebljava se poluge većine u takve svrhe i uvijek ćemo upozoravati na to. Uvijek moramo voditi računa o općem dobru, što je u interesu svih ljudi bez obzira na partikularne stranačke interese. Nešto o europskim fondovima, oni neće nas spasiti. Međutim, veliko je pitanje na kraju koliko ćemo od toga povući i na koji način će se potrošiti. To je veliko pitanje. Međutim, način kako se ta sredstva koriste pokazuje da nije uvijek dobar. Podsjetit ću na slučaj sa vjetroelektranama i Krš-Pađen, to je jedan veliki škandal, rekao bi gdje se kroz 14.g. zbog obavezne cijene energije na leđima potrošača stavlja preko 2 milijarde kuna kroz 14.g. i inzistirat ćemo se i kroz interpelaciju i kroz druge načine da odgovorni zaista na kraju odgovaraju, pa i ministar Ćorić koji očito ne može više sakriti i obranit se od ovih kritika. Što se tiče novog suverenizma, bilo je riječ o tome kad se predstavljala nova vlada u 7. mjesecu, na jedno moje pitanje o odnosima sa komunističkom Kinom sami ste priznali da nije, da nije suradnje s Kinom naše bolnice ne bi imale potrebne medicinske opreme. Je li to taj novi suverenizam da u toj mjeri ovisimo o odnosima s takvom zemljom? Cijeli svijet resetira odnose prema Kini jer je više nego jasno da previše ima poluge moći i može čak ucjenjivati bi rekao veliki dio svijeta. To sigurno nije u interesu Hrvatske, bilo koja ovisnost o bilo kojoj zemlji nije dobra i apeliram da se to na taj način sagledava. Još mi nije jasno evo iskreno odakle takva privrženost Kini. To je zemlja koja svaki dan krši temeljna ljudska prava, cijeli svijet to zna. Sav naš narod je trpio pod istom tom ideologijom, ali čini mi se da ova vlada radije će trgovati sa Kinezima nego sa Amerikom nažalost. Poštovani zastupnici i zastupnice, iz ovoga svega treba zaključiti da tamo gdje vlada nužno mora više činiti, recimo u pravosuđe, u rad sudova koji nije dobar i ljudi su s pravom nezadovoljni, ne čini ono što bi trebala, a tamo gdje bi trebala manje činiti u gospodarstvu, tamo je previše prisutna politika. Dakle, stvari su zapravo naopako, trebamo manju državu, manju što se tiče vođenje gospodarstva, previše vlada određuje dobitnike i gubitnike na tržištu. Jedna jasna poluga za to je i HBOR, državna banka, to je isto jedna institucija koja promiče ovaj klijentelistički način upravljanja. Tu dobro umreženi poduzetnici mogu računati na povoljne kredite, ostali ne, ostali ne. To ste rekli i slažemo se, načelno trebamo svi biti ravnopravni, ali nažalost nismo. Čak bi rekao da glavna podjela u Hrvatskoj nije toliko lijeva desna, jest ne slažemo se oko mnogih pitanja, to je sigurno, ali rekao bih glavna podjela je između onih koji su dobro umreženi i dobro žive i ne trebaju tražiti sreću u Njemačkoj ili u Kaliforniji ili u Australiji i one koji nisu, koji zapravo nemaju drugog izlaza nego tražiti posao zajedno sa svojim obiteljima izvan Hrvatske. To nas treba zabrinjavati. I tu ću doći na jednu vrlo važnu temu na tragu ovog tragičnog događaja prije dva tjedna na Trgu sv. Marka gdje je ranjen jedan policajac i na kraju je počinitelj sam se ubio. Vidim novi pokušaj nažalost da se takva tragedija koristi u političke svrhe, što nije dobro. Dijelimo odgovornost za ovu zemlju, svatko odgovara za svoju izgovorenu riječ u javnosti i sigurno trebamo tu biti jako odgovorni, pa i oprezni u onome što govorimo. Međutim, ako ćemo govoriti već o govoru mržnje onda tražimo da budemo dosljedni. Na primjer je li tjednik Novosti koji ova Vlada financira ima bezbroj primjera naslovnih stranica iz tih novina je li to govor mržnje ili govor ljubavi, volio bi čuti odgovor na to pitanje. Na neprestano provociranje i ismijavanje ono što se sveto u hrvatskom narodu je li to govor mržnje ili govor ljubavi, a što je najgore to se sve financira od poreznih obveznika. Nek idu na tržište pa nek ljudi kupuju ako žele to čitati, zašto bi to financirali. To su teška ideološka prepucavanja, nažalost. Podsjetit ću da u izvještaju prošle godine obavještajne službe su jasno rekle da nije, da nema radikalizacije u hrvatskom društvu, barem službe čiji je to posao nisu je još, takav trend otkrili, ako postoji treba biti dakle to jasno potkrijepljeno. Mi se duboko nadamo da ovaj tragičan incident na Gornjem gradu je izolirani incident i da neće se ponoviti. Međutim, vidimo u drugim europskim gradovima druge vrste radikalizacije i čini mi se da EU još nije pronašla adekvatan odgovor. Iznova svaki put se europska javnost šokira, izražava se sućut nevinim žrtvama, osuđuje se, međutim još nemamo rješenje za ono što nam prijeti. Rekli ste gospodine predsjedniče Vlade isto u izvješću da Vlada osluškuje glas građana, da vam je stalo do onoga što glasači i narod misli, ali čini mi se opet na selektivan način. Kad je bilo riječ o inicijativama za pravedniji izborni sustav i za ukidanje ili neratificiranje Istambulske konvencije niste imali sluha za stotine i stotine tisuća građana koji su se na volonterskoj bazi organizirali i predali veliki broj potpisa. Tu nije bilo sluha, tu nije bilo rekao bi dosljedno osluškivanje njihove volje, nego više ignoriranje i odbacivanje. I pitam se zašto, zašto se bojimo vlastitih ljudi? I slažemo se treba ih umanjivati gdje se god može, tu se slažemo i uvijek ćete barem u mene imati saveznika što se toga tiče, ali moramo biti dosljedni i ono provoditi što govorimo. I na kraju ću reći da ono što građani znaju trebaju naš rad zapravo suditi po onim djelima, po našim djelima, a manje što govorimo jer već smo čuli i lijepe fraze rekao bih i ponovljene klišeje, neki su vještiji u tome nego drugi, ali djela je ono što na kraju dana vrijedi i što će odrediti sudbinu našeg naroda. Idemo sada dalje. Sada ćemo saslušati Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade RH, kolegice i kolege, imali smo priliku čuti govor našeg predsjednika Vlade koji je govorio o Vladi kontinuiteta, rekao je da će biti, da nas čekaju teška i izazovna vremena, da će voditi računa da se o smanjenju neizvjesnosti da se ponudi sigurnost i da će to odraditi samosvjesno, to su riječi koje je premijer rekao. I nakon što je to rekao zaista živimo u jednoj, ja ne koristim nikada uzrečicu novo vrijeme, ja mislim da je ovo vrijeme koje će trajati kratko i da tako trebamo razmišljati. I u ime kluba i u ime Stranke GLAS i svoje osobno govorit ću o nekoliko tema. Prva tema o kojoj zaista želim nekoliko riječi reći je zdravstvo. Sve one lijepe riječi i samohvala kojem naš premijer redovito pribjegava u slučaju hrvatskog zdravstva zadnjih dana pale su u vodu. Pred očima javnosti i svima nama to je dobro vidljivo. U hrvatskoj Vladi kad je zdravstvo u pitanju nestalo je struje, a generatori bojim se ne rade poštovani premijeru. Najsuvremenija hrvatska bolnica pretvorena je još uvijek iz nejasnih razloga isključivo u Covid bolnicu. To je bolnica koja ima najmoderniju hitnu, operacijski blok i sve drugo, što jedna ozbiljna bolnica mora imati, a k tome još i pokriva ogroman i gusto naseljeni prostor, sad kad je ta bolnica za sve one koji nemaju koronu zatvorena i nedostupna. Zašto? Kakva je to odluka? Rekli ste jučer da vi stojite iza te odluke jer sve takve odluke prolaze kroz vaš ured, a onda ni to nije bilo dovoljno. Kad se ta upitna odluka donijela počelo se provoditi u klasičnom stilu vaše Vlade i vaše stranke loše. Pred očima hrvatske javnosti izmjenjivala su se stravična svjedočanstva zaposlenika i pacijenta KB Dubrava ali i drugih bolnica u Hrvatskoj. Nema hrane, nema lijekova, nema osoblja, nema aparata. Dvostruke linije zapovijedanja koje međusobno ne komuniciraju. Što ste radili poštovani predsjedniče Vlade od proljeća, vi i vaš ministar zdravstva? Dobro znamo što ste nama govorili, čeka nas teška jesen, moramo se pripremiti, nećete moći normalno raditi, normalno se školovati, normalno se okupljati, život će biti u nekom lošem filmu znanstvene fantastike, ali ono što je šteta da niste sami sebe poslušali pa se i vi malo pripremili. Vrijeme za slikanje po medijima ministar zdravstva je našao, za intervjue i izjave u predizbornoj kampanji nije bilo problema, pa čak i slikanje s zvijezdama. Za svađu s liječnicima i njihovim udrugama nije se žalilo ni vremena ni energije. Naravno da onda nije bilo vremena provjeriti rade li generatori u KB Dubrava, da ljudi na respiratorima ne bi ostali bez zraka kad se izbace osigurači. Nakon što su u svojim pismima zaposlenici Dubrave javnost obavijestili o raspadu sistema na kraju su stali pred bolnicu i prosvjedovali pred nekih tjedan dana, a bogme i jučer. Što ukazuje na kaos. Zdravstvo kad ga najviše trebamo došlo je do točke pucanja. I nismo naivni znamo da to nije zbog korone iz jednostavnog razloga što i prije korone nije bilo u savršenom stanju da ne bi bilo zabune. Ali količina amaterizma i šlamperaja ovaj put ipak nadilazi sve do sada viđeno. I kad već govorim o amaterizmu i šlamperaju ima još jedan kaos u zdravstvu koji ste proizveli. Mjesecima, ali stvarno doslovno mjesecima se govori o tome i pozivaju se ljude da se cijepe protiv gripe. Ocrtava se najcrnji scenarij u kojem ako i gripa i korona i pitanje što će se svašta desiti i što se onda desi. Ljudi izbezumljeno čekaju u tzv. virtualnim redovima za cijepljenje, ali doznamo da se osiguralo svega 600.000 doza cjepiva. To se jednostavno tako ne radi. To je nepromišljeno i opasno. I zbog toga stvarni život je zaista kao što sam i jučer rekla iza ove sabornice, izvan Banskih dvora, stvarni život je negdje drugdje i u stvarnom životu sve ove načini, sav ovaj šlamperaj se odražava da raste nervoza i nemir među našim građanima. Druga tema o kojoj ću, a bit će prilike i da se govori i u nekim drugim uvjetima, a to je potres koji je zadesio glavni grad naše zemlje i dvije susjedne županije i koji je zasigurno ostavio traga u svima nama, bez obzira da li smo u trenutku potresa bili u svojim krevetima, jer je bilo u ranim jutarnjim satima ili je to bilo prilike vidjeti negdje drugdje to je zaista ostavilo trag i to je nešto što nam se je uz koronu koja je zaista za cijeli svijet desilo. I onda kako se odnosimo prema potresu? Dakle, 16. rujna je stupio na snagu zakon i tad smo upozoravali da zakon nije direktno provediv, da bi se zakon mogao provesti mora biti i niz podzakonskih akata. Uvjet za te, glavninu tih akata je bio 16. listopad, svi dobro znamo da je danas 4. studeni, jedan od pravilnika tek je završena javna rasprava pa očekujemo da on bude i donesen, a prvi program mjera je objavljen isto sa zakašnjenjem ali je objavljen. Ja vam nekako uvijek se nadam najboljem mogućem scenariju i kad sam pročitala taj prvi program mjera onda sam se osjećala ko u onom jednom filmu kad netko kaže „e Danice, Danice, al si ti naivna“ Kad sam pročitala taj prvi program mjera tek onda sam vidjela da će puno naših sugrađana apsolutno imati problem da uopće podnese zahtjev jer mora riješiti imovinsko-pravne odnose, mora etažirati, uvodimo javne bilježnike u cijeli proces, uvodimo sudske vještake, kao da zapravo ne želimo odnosno želimo da se što teže može podnijeti zahtjev i da se što teže on mora realizirati, a onda i vidimo da će se zahtjevi moći podnositi do 2030. godine.

Nekoliko puta i s ove govornice, a inače smo upozoravali da obnova zgrade javne namjene da ne treba ovaj zakon, da on može ići i po postojećim zakonima i da treba pokrenuti tim više što postoji rok od 18 mjeseci u kojem trebamo iskoristiti sredstava koja su dobila i koja su dobivena glavninom za zgrade javne namjene. U ovom programu koji sam već spomenula otprilike o zgradama javne namjene ima stranica i pol, program ima 87 stranica. Dakle to ste već mogli pokrenuti i mogli ste napraviti. Zašto niste, to dobro znate, ali ono što sam pažljivo iz vašeg govora čula je bilo da se vi zapravo zalažete i da želite čvrst Zagreb, a ono što smo se mi zalagali, na što smo ukazivali je bila jedna sustavna, cjelovita obnova Zagreba, blok po blok po određenim uvjetima. Ono što mi iz ovog prvog programa mjera vidimo da zaista će obnova biti da budu zgrade maksimalno čvrste kolko je to moguće da bude. Dakle, ono što je bila ideja da iz ove loše situacije koje je zadesilo ovo područje da loše se pretvori u dobro, da bude novi zamah i korak naprijed, novi zamah u razvoju grada. Nažalost i kad pročita se taj prvi program mjera bojim se da tu nema nikakve šanse. I ono što karakterizira Vladu HDZ-a, a to je da nisu u stanju obnoviti ni ono što je upropašteno, a kamoli ostvariti neki novi zamah ili razvoj. Slijedeća tema o kojoj zaista želim nekoliko riječi reći je pravosuđe. Zbog korone i uzrokovane krize tema pravosuđe je nekako pala u drugi plan, ali to ne znači da su se problemi smanjili ili nestali. Hrvatska, a to nije nikakva novost, niti tajna, ima ozbiljan problem s pravosuđem, kako s njegovim funkcioniranjem, tako i s dojmom koji građani o njemu imaju, a iz tog dojma onda proizlazi povjerenje odnosno nepovjerenje u pravosuđe vlastite države. A to povjerenje u pravosuđe vlastite države kod nas je katastrofalno. Prema redovitom godišnjem istraživanju Europske komisije o stanju pravosuđa zemalja članica mi smo i ove godine ne među lošima nego smo najgori kad je u pitanju dojam koji građani imaju o nezavisnosti pravosuđa. Dakle, ne među lošima nego najgori, baš najgori. Naši građani ne vjeruju svojem pravosuđu i to je naprosto tako. U Hrvatskoj se nižu afere, imamo spektakularna uhićenja, a na kraju svega toga ispadne jedno veliko ništa. Procesi se odugovlače godinama i desetljećima, od borbe protiv korupcije u Hrvatskoj nema ni K, ni P. Predstave za javnost nisu borba i one su ozbiljan posao. I postaje sasvim očito da nam je jedna od ključnih prepreka na putu prema ozbiljnoj državi pravosuđe. Vlada po tom pitanju ne čini ama baš ništa. Nije čak spremna niti poslušati, niti dati šansu onima među nama koji smo davali konstruktivne prijedloge da bi se situacija mogla i da se počne mijenjati. I moja stranka GLAS i mnoge druge oporbene stranke u saboru davale su prijedloge kojima bi se stanje u pravosuđu pokušalo, naglašavam pokušalo poboljšati, ali uvijek smo dobili isti odgovor, prijedlog se odbija jer će vlada dati svoj naravno bolji. Te prijedloge vlade evo mi i dalje čekamo i nikako da dočekamo. U EU mi smo 2. po broju sudaca na 100 000 stanovnika, po trošku pravosuđa i udjelu BDP-a smo 3., dakle imamo najviše sudaca, trošimo najviše, a rezultati su poražavajući. Je li problem sami suci, njihov rad, organizacija sudova? Jesu li problemi spretni odvjetnici s kojima se sudovi i državna odvjetništva ne znaju nositi? Je li problem u političkim pritiscima i korupciji? Vjerojatno je, kako to obično biva, odgovor na sva ova pitanja da. Od svega tu ima pomalo, ali trpimo svi. Niti država s takvim pravosuđem može biti dovršena država niti građani mogu zaštiti svoja prava i ostvariti jednakost pred zakonima, a bogme niti investitori mogu imati povjerenje u to da je hrvatska država zemlja u koju žele uložiti novac i ostvariti radna mjesta i zato niti ne ulažu. U svom izvješću o vladavini prava Europska komisija je sve lijepo pobrojala. Percepcija neovisnosti pravosuđa među građanima i tvrtkama najniža je u Europi zbog pritiska politike, te gospodarskih i drugih interesnih skupina. U korištenju modernih tehnologija smo također na dnu. Državno sudbeno vijeće, Državno odvjetničko vijeće i državna odvjetništva su kadrovski i na druge načine ograničena. I naravno, po broju neriješenih predmeta i duljini postupaka smo također najgori đaci, a vlada po tom pitanju nema nikakvu potrebu nešto poduzeti i ja ću tu stati, a gđa. Orešković, mislim da je tu negdje da može nastaviti.

Izvolite.

Pozorno sam slušala vaš govor, moram priznati da su me uzrujale riječi kada ste rekli da ćete se nastaviti zalagati za pravednije društvo i da ćete nastaviti smjer kojeg ste započeli u prošlom mandatu. E pa ja se nadam da ćete promijeniti taj smjer jer vaš je smjer loš. No nažalost on se nastavlja, nastavlja se sve ono što se u jednoj pristojnoj i demokratski uređenoj državi u kojoj postoji vladavina prava ne smije dogoditi, a to je to da dolazi do potkopavanja pravne države, do potkopavanja vladavine zakona i do egzekucije nezavisnih državnih tijela, a poštovani predsjedniče vlade vi ste njihov egzekutor. Pravna država je umrla onog dana kada je ovo tijelo, kada je HS donio tzv. Zakon o Agrokoru, onog trena kada smo dopustili da jedna skupina koju nazivamo Borg, a nadležna državna tijela poput državnog odvjetništva nazivali su ju neformalnom radnom skupinom, osmislila zakon na kojem je ponajviše sama profitirala, više od tvrtke koju su navodno spašavali i više od hrvatskih građana. S obzirom da postoji Zakon o vladi kojeg je vaša vlada i vi g. Andreju Plenkoviću kršila, ja ću samo spomenuti što zapravo piše u čl. 23 i čl. 24 Čl. 23 kaže da radi utvrđivanja stanja, izrade strateških razvojnih planova i analiza te za pitanje stalne ili povremene prirode od značaja za obavljanje dužnosti predsjednika Vlade, predsjednik Vlade može imenovati savjetnike, posebne savjetnike ili osnovati savjete i imenovati članove tog savjeta. A čl. 24 kaže Vlada može osnovati stalne ili povremena radna tijela za davanje prijedloga, mišljenja, stručnih obrazloženja, itd. A onog trena kada je Državno odvjetništvo prihvatilo ovakvo jedno tumačenje za koje ne postoji uporište u hrvatskom pravnom poretku, pravna država je za vijeke vjekova umrla dok god postoji Vlada i vladavina HDZ-a, amen. Kažete, poštovani predsjedniče Vlade, da ćete mijenjati Hrvatsku na bolje. Pa kako ćete mijenjati državu u kojoj je svaka pravednost umrla, a umrla je onog treba kada je vladajućima dopušteno ono što smrtnicima i građanima nije. Kako ćete se posvetiti reformama koje imaju strukturni karakter kada niste u stanju provesti ni onaj minimum koji u zakonima već sada postoji? Ne može vam pandemija biti opravdanje, ne može vam biti paravan iza kojeg ćemo se skrivati, iza kojeg ćemo negirati da se Hrvatska rastače na svakom koraku, a svjedoči o tome muk, institucionalni muk. Ova država nije u stanju opće dobro staviti iznad javnih interesa jer ne postoji institucija koja može svoje zakone dosljedno provesti u djelo kada se radi o politički moćnim dužnosnicima. Afere se nižu iz dana u dan, no, ne vidimo nikada njihov epilog. Potiskuju se iz javnog prostora, potiskuju se iz medija, potiskuju se dijaloga, u početku sam mislila da je to zbog njihovog broja, a onda sam shvatila da je to psihološki efekt, da je to bijeg od stvarnosti. Građani koji na drugačiji način ne mogu se naprosto nositi sa ovom stvarnošću i sa svojom nemoći, zaboravljaju što se zapravo u ovoj državi događa. A zašto su institucije slabe? Vi ste za njihovo uništavanje napravili više nego svi vaši prethodnici zajedno. Reći ću samo nešto o Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Još 2017. g. kada sam ja tom tijelu bila na čelu, ovom Hrvatskom saboru kroz izvješća, a isto tako i nadležnim tijelima Vlade, resornom ministarstvu uputili smo teze za izmjenu tog zakona. 3 godine su prošle, napravilo se nije apsolutno ništa. Da se nešto od tih prijedloga prihvatilo, ne bi se dogodilo to da vaš ministar Tolušić može ostvariti poticaj od 2,5 milijuna kuna od Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Da se nešto od teze i prijedloga Povjerenstva prihvatilo, onda Goran Marić ne bi mogao nakon prestanka obnašanja ministarske dužnosti dobiti mjesto savjetnica u trgovačkom društvu Hrvatske ceste. Ne bi se moglo dogoditi puno toga što je zapravo pokazalo da politička kasta HDZ-ovaca značajno privilegiranija čak i u odnosu na pripadnike ostalih političkih stranaka. Reći ću nešto i o imovinskim karticama sudaca i državnih odvjetnika. Dvije godine nismo u stanju provesti njihovo javno objavljivanje niti ih povezati sa bazama podataka drugih državnih tijela. Pišemo nekakva nesuvisla obrazloženja EU komisiji i njihovim tijelima kako je razlog tome usklađivanje sa GDPR-om, pa sve su to neistine. Ja sam radila na umrežavanju imovinske kartice nas dužnosnika sa poreznom upravom i sa svima ostalima. To kad postoji politička volja, može se provesti u trenu oka. Netko je spomenuo zašto HS već dvije godine ne raspravlja o Izvještaju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, predsjednika Vrhovnog suda, pa tako i o Izvješću glavnog državnog odvjetnika odnosno odvjetnice. Pa zato što u njima pišu stvari koje odgovornost za stanje u državi itekako prebacuju na vas, g. Andreju Plenkoviću i na vašu Vladu. Tu se vidi sva nevoljkost države da poduzme bilo što što bi unaprijedilo sustav borbe protiv korupcije. Državno odvjetništvo već godinama upozorava da su prekratki rokovi za osiguranje zaplijenjene imovine okrivljenika, a zna se koliko dugo traju naši kazneni postupci. Što je, uostalom sa postupcima protiv Ive Sanadera? Hoćemo li ikada vidjeti epilog? Što će se vratiti zapravo od otuđene imovine u naš pravni sustav?

Kolegice Orešković, vrijeme je isteklo i molim vas da završite svoje izlaganje, kao i svi drugi, držite se rokova. Kolega Zekanović, vi ćete govoriti poslije pauze, kao što sam najavio, e. Imamo dvije povrede Poslovnika, kolega Bačić, izvolite. Poslovnika. Naime, ja bih njoj rekao da je trošak savjetnika u Agrokoru, odnosno savjetnika izvanredne uprave odredio, odobrio vjerovnici koji su na taj način čuvali svoju imovinu i oni su ih imenovali i odredili, a ne Vlada, ne Sabor i ne g. Plenković.

Ako je demokracija naplatiti pravilnik i nekakva priča o GDPR-u o nekom javnom poduzeću od 70 tisuća kuna, što je najveća tarifa koju ne netko mogao platiti za jedan takav posao, to inače rade službenice za par tisuća kuna u svakoj najmanjoj općini, onda je to sramota nas svih skupa Bila je replika, a ne povreda Poslovnika. Sada ćemo napraviti stanku do 11 sati i 50 minuta. Samo da vam kažem, onda će govoriti 4 kluba, pa će biti negdje otprilike 13 sati, onda ćemo imati slobodni govor.

Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani potpredsjedniče Medved. Evo slušali smo izvješće skoro sat vremena, lijepo je to zvučalo naš predsjednik Vlade znat to na jedan jako lijepi način prezentirati i izgleda da je situacija u Hrvatskoj puno bolja nego što objektivno je.

Kada sam vas slušao ja bih rekao da ste se vi hvalili nekakvim mjerama kao kada npr. bi se kapetan Titanika hvalio da je lijepa ograda na Titaniku, da ložači imaju dobra nova odijela, da je brod pun ugljena i da može ploviti put SAD-a, to bi tako zvučalo jer oni najbitniji podaci nam ne govore da je u Hrvatskoj bajno. U vašem govoru od sat vremena ja sam čuo tek jedno 30 sekundi samokritike, evo tu ste rekli jednom riječju bilo je propusta jednom riječju, ali zdušno smo se zalagali za progresivni napredak u istoj rečenici, tako da eto te samokritike ja nisam vidio pa čak i tu korupciju koja je itekako potresla hrvatsko društvo evo u zadnje vrijeme ste onako ovlaš spomenuli gotovo o njoj uopće niste govorili. Ključan problem Hrvatske države danas nije korona jer korona će proći, ova kriza koju imamo ona će ja sam siguran u 2021. godini završiti na ovaj ili na onaj način i o njoj ćemo govoriti onako, ha neću reći sa sjetom, ali evo spominjat ćemo sa ovako dužnim oprezom i tu 2020. godinu. Ključan problem je demografski problem. O njemu nažalost niste govorili dovoljno iako ste u jednom trenutku bili dosta iskreni pa ste rekli da će taj popis stanovništva 2021. godine pokazati gdje smo. Hrvatska se u tom smislu nije pomakla nigdje, vi ste dali neke mjere, ali tu su brojke dosta egzaktne. Hrvatska znači godišnje ima svega 36 ili 35.000 novorođene djece. Taj broj pada, bilo je godina malo boljih, malo loših ali pada, a imamo kontinuirano visok prirodni pad koji iznosi ovisno od godine do godine 16.000, 15.000 znači on se tu vrti, dakle ne vidimo niti jedan trend da se to mijenja i to je onaj ključni problem. Ja ću vas ipak malo opravdati ovdje, to nije problem samo Hrvatske to je problem čitave EU, čitave zapadne civilizacije, ali sa ovog mjesta ove govornice bez obzira što vam to ne ide u prilog to se mora izgovoriti. I odgovorno tvrdim da sve demografske mjere koje su se implementirale nisu urodile rezultatom jer imamo jednako visok, jednako velik prirodni pad kao što smo ga imali i u prethodnom razdoblju. Spominjali ste borbu protiv korone, da se uspješno borimo s koronom. Evo podaci od prije par minuta 2480 novo zaraženih, 1221 u bolnici, 118 na respiratoru i nažalost 26 ljudi je preminulo, dakle te brojke su i dalje visoke, ne rastu jer jednostavno Hrvatska nema 100 milijuna ljudi. Ima 4 milijuna ljudi i ovo je maksimum koji Hrvatska može imati na svu sreću. I mi nećemo ići puno više od ovih brojaka, ali ove su brojke stravične da nama svaki dan od posljedice korone umre 30-ak ljudi. Korona će proći, ali ne zaslugom Stožera civilne zaštite ili zaslugom Vlade jer jednostavno ta bolest ima neki svoj tijek i ja sam siguran kada se malo pučanstvo imunizira da će ono jednostavno završiti. Ja znam da ćete vi to dijelom pripisati sebi tu zaslugu, ali eto korona će proći i u svim državama svijeta istovremeno, a Hrvatska tu neće biti iznimka, ja se nadam da neće biti iznimka. Također ste spomenuli i migracije onako usput, migracije su jedan problem koji će nam se javiti i u sljedećem periodu, to moramo imati na umu kada korona prođe itekako će se govoriti o nelegalnim migracijama koje nisu prestale. Danas se zbog korone o njima ne govori, meni ljudi svakodnevno iz Gorskog Kotara, Korduna, Like javljaju kako im migranti, nelegalni migranti provaljuju u vikendice i Hrvatska ima golemi problem s migracijama o kojima se ne govori. Govorili ste i o radikalizaciji, kad govorimo o radikalizaciji jedno od najradikalnije ponašanje koje sam ja vidio u Hrvatskom saboru je bilo vaše ponašanje prošli mandat ovdje kad ste trčali sučelit se, sukobit se, možda i potući se sa kolegom Grmojom.

Dakle, kad govorimo o radikalizaciji uvijek se treba malo pogledati i govoriti sami o sebi, a kada ako netko smatra da je za radikalizaciju odgovorna trenutna koalicija koja je kako ste vi rekli sastavljena od liberalnog centra i nacionalnih manjina, dakle romske nacionalne manjine, talijanske nacionalne manjine i srpske nacionalne manjine, znači predstavnici SDSS-a, reći ću ono što sam rekao i jučer to je legitimno i to je vaše pravo da izaberete partnera, vi ste ga izabrali kao i neke prethodne vlade u tom dijelu političkog spektra među manjincima i tu nema nikakvog problema jer vi ste ti, taj koji bira s kim će surađivati i izabrali ste svog partnera i to je u redu. Međutim, ono što ja vidim kao problem je da imamo prevagu od strane zastupnika koji su birani po posebnom zakonu. Ti ljudi nisu došli u Hrvatski sabor na isti način kako biste došli u konačnici i vi bili izabrani i ja i svi ovdje kolege koji nisu bili na manjinskim listama, nego po posebnom zakonu, a daju im se posebna prava i to je onaj problem. Spomenuli ste kao jedan veliki iskorak odlazak gospodina Miloševića potpredsjednika Vlade iz srpske nacionalne manjine u Knin. To je pohvalio kolega Grbin. Ja ne znam jel on otišao tu, jel to bila nekakva politička ucjena i koji je razlog njegovog odlaska, ali ono što bih ja ovdje rekao, ma nije problem hoće li netko otići sutra evo Milorad Pupovac u Vukovar, problem je da ti ljudi predstavnici srpske nacionalne manjine jednom konačno moraju reći oprostite za sve ono što su pripadnici naše nacionalne manjine, njihovog naroda, napravile našoj domovini Hrvatskoj. I zašto mi to ističemo, jer '90. godina i vi kažete bila je daleko, '91. godina je bila daleko, itekako ta je godina i taj Domovinski rat ostavio traga ovdje, a još uvijek nemamo onu satisfakciju niti od vašeg kolege Vučića da je u konačnici i priznao, da je priznao agresiju na RH. Jučer vas je kolega Sačić lijepo pitao što se radi po tom pitanju? Ja ću reći duboko sumnjam da se išta radi i čak ću se evo kladiti da po tom pitanju nećete ništa napraviti za vrijeme svog mandata da od Vučića, niste čak vi tu ni krivi jer to je i njegov karakter, njegova odluka, nećemo ćuti niti priznanje, a kamoli ratnu odštetu ili nešto slično. Naposljetku ima još jedna stvar koju niste govorilo, a volio bi da ste rekli, a to je ona zaštita života o kojoj ja često govorim. Dužni ste sukladno odluci Ustavnog suda donijeti novi zakon, pa donesite ga. Poštujte odluku Ustavnog suda. Mogao bi ja ovaj još jako dugo o vašem izvješću, ali evo prepustit ću evo kroz minut vrijeme svom kolegi Sačiću koji također nešto želi reći. Ali ja bi s ovog mjesta evo zaključio s jednom temom koja je aktualna, niste je spomenuli u vašem izvješću, a jako je po meni bitna i možda danas najbitnija, a radi se o predsjedničkim izborima u SAD-u. Ovim putem ja ću malo prejudicirati evo ga svi to pratimo, siguran sam i vi pratite, ja ću čestitati bivšem odnosno novom predsjedniku SAD-a Donaldu Trump na pobjedi i mi Hrvatski suverenisti nismo imali uopće dilemu koga podržati odnosno za koga navijati i navijamo za Trumpa i drago nam je da će ostvariti tu pobjedu. I moram reći da je onaj uradak koji je jučer bio na televiziji, Hrvatskoj televiziji dokumentarni film o Trumpu je sramotan. Dakle, ako je Hrvatska televizija i pod vašom direktnom političkom kontrolom ja bi se zapitao koji to urednici mogu i na koji način stavljati takve uratke koji itekako diskreditiraju jednog predsjedničkog kandidata pogotovo u kontekstu što će taj predsjednički kandidat biti uskoro ponovno predsjednik najmoćnije države na svijetu. Vi ste makar mudro šutjeli, niste rekli svoj stav o ničemu, ali vaša državna televizija, naša državna televizija se ponaša reći ću sramotno. Samo sekundu da prebrišemo govornicu pa ćemo onda dalje. Imamo prije toga povredu Poslovnika, ali to ćemo na kraju povreda Poslovnika, vi ste se javili kolega Borić jel, dobro. Lijepo vas pozdravljam i vas gospodine predsjedniče i ministre, dakle poštovane dame i gospodo imali smo priliku čuti jedno iscrpno relativno sveobuhvatno izvješće o radu ovih 100-tinu dana Vlade RH gdje je jasno ispravno naznačena sva, sva zla koja su nas pogodila u ovih, u ovoj godini i ona su tu, ona su objektivno iznimno pogibeljna, od korone pa do ovaj do potresa i tu nemamo šta dodat i oduzet možemo samo priključiti nekakvim općim ocjenama da trpimo, da trpimo velike štete zbog tih problema. Ali ono što treba svakako kritički razmotriti na što treba ukazati u tom izvješću što se referirao gospodin predsjednik Vlade na pojedine segmente koje nisu bile u vezi sa ovim objektivnim okolnostima i sprječavajućim, a zaintrigirale su hrvatsku javnost pa i nas saborske zastupnike. Recimo jedan od tih sigurnost granica, ilegalne migracije, drugo korupcija, treće suočavanje s prošlošću osobito u duhu rezolucija europske, europski, Europskog parlamenta, pa i na kraju krajeva i teme iz Domovinskog rata koje ste spomenuli. Tako primjerice mi iz Hrvatski suverenisti već dugo vremena ukazujemo na pogubnost politike koju ste odabrali, g. predsjedniče Plenkoviću, odlaskom u Marakeš i jednim kvaziliberalnim stavom praktično otvorili, poluotvorili granice za sve one koji na jedan nezakonit, ilegalan način pokušavaju prodrijeti ili prodiru na područje EU odnosno područje RH, a mi pritom kao odgovorna članica EU kao, prije svega i svi građani RH očekujemo da se poštuju elementarne odluke i odredbe kako Ustava RH, tako i svih zakona i neshvatljivo nam je da se pod ... [[Govornik se ne razumije.]] jednog humanitarnog pitanja zapravo to sve skupa stavlja u drugi plan, jedno važno sigurnosno pitanje koje ima itekako važne implikacije, kako za područje drugih država EU, pa je tako i već sad vidimo na području RH da naši građani evidentno trpe određene štete zbog takvog blagonaklonog stanja i održavanja još uvijek, nažalost principa tzv. meke granice, jer što drugo reći, ako i dalje stojite na stavu da je naša granična policija dovoljna da štiti granicu, tako dugu, razvedenu, tisuće kilometara gdje je, kad bi netko mogao to zornije shvatiti, možemo reći do ovog trenutka, našu granicu čuva na jedan kilometar, jedan policajac otprilike. Kad to podijelimo u smjenama, uz nekoliko dronova ili ne znam ni ja čega. S druge strane, nasuprot nas je naviše ovog trenutka, bar prema priznanju ono što evidenciju vode naši kolege iz BIH, Srbije, više od 20 tisuća očajnih mladih ljudi koji imaju taj status nekakvih migranata, ne izbjeglica nego migranata. I sad, kolika je učinkovitost naše zaštite? Dovoljno govori činjenica opet objavljena prije 2, 3 mjeseca od naših kolega policajaca u Sloveniji, gdje su oni enorman, zabilježili enormni rast uhićenja ilegalnih migranata, na svojoj granici koju inače čuvaju i bodljikavom žicom i prirodnim fortifikacijama, rijekama, čak i određenim jedinicama njihove slovenske vojske i za, u fizičkom smislu oni su unatoč svega toga uhitili oko 8 tisuća tih nesretnih mladih ljudi koji su prošli naravno kroz područje RH. Mi nismo uhitili, mi nismo spriječili, ali da bude stvar još gora i Talijani, tršćanska policija je dala izvješće u tom periodu gdje su oni uhitili 800 takovih ljudi koji su čak prošli i kroz Sloveniju. E sad, što hoću reći?

Bili ste i sami svjedok, pred vašim očima su kolone spremane iz područja Bihaća, kada ste bili na Plešivici, imali smo to prilike vidjeti, ministar unutarnjih poslova, g. Božinović vas je tamo vodio pa ste ispred vaših nogu praktično vidjeli kako se spremaju kolone po 20, 30 ilegalaca u Hrvatsku i stvar je u tom da te kolone teku i ovog trenutka imamo problem već na osobnoj sigurnosnoj razini, ne samo od provala, nego vidite da se naši građani moraju sami braniti od takovih nasrtaja, prekoračivati nužnu obranu, upotrebljavati oružje, imati problema sa hrvatskim zakonima. Čemu to? Neka policija nije samo ona dovoljna da odradi svoj posao nego uz policiju konačno preuzme svoju ulogu, a ima za to ustavnu podlogu i zakonsku i dijelovi Hrvatske vojske. Neka se tome ozbiljno pristupi, nekad se razgovara sa našim susjednim državama, kolegama, koji brinu o sigurnosti u BiH jer nedovoljno se surađuje po tim pitanjima, Crnogorci su stavili još 2018. vojsku na granicu između tamo, između Albanije i Crne Gore i spriječili su tu određene valove, Srbija poduzima određene mjere, ali Mađarska se učinkovito brani i sa vojskom i sa tim žicama koje je tamo stavila, međutim, mi Hrvati se pouzdamo u ne znam, nekakvu dobrotu, u samaritanstvo, ističemo taj humanitarni aspekt, istodobno zaboravljaju apsolutno te ogromne, ogromne probleme sigurnosne koje, eto, epilog vidimo i u Beču, vidimo u Nici, vidimo u svim državama EU gdje ti isti ljudi koji su pregazili ovdje područje i BiH i Hrvatske, Slovenije, eto, ... [[Govornik se ne razumije.]] imaju status i što su oni u stanju učiniti i to je jedna od većih, snažnijih zadaća kojim se morate posvetiti i mi predlažemo, ... [[Govornik se ne razumije.]] da se konačno Hrvatska vojska osposobi i stavi u funkciju zaštita sigurnosti, nacionalne sigurnosti RH. Korupcija o kojoj ste govorili kao uspjehu vaše Vlade, odnosno tijela izvršne vlasti u jednom dijelu i ostali represivni sustava, je samo parcijalni prikaz i naravno da je ne možemo prihvatiti da se zadovoljimo sa tim stanjem jer, prije svega, duže vremena, već zadnjih 10 godina mi nemamo elementarne organizacijske oblike za borbu protiv korupcije u RH, osobito u aspektu Državno odvjetništvo i kriminalno policijskog i drugih službi koje nisu ujedinjene, znači da bi se borio … znači postavka za borbu protiv mafije i organiziranog kriminala u RH jeste sveukupnost i ujedinjenost sustava nasuprot tog najtežeg oblika kriminala, a to nažalost niste osigurali. Porezna uprava ima svoj USKOK, Državni inspektorat svoj, KRIM policija USKOK radi kako radi, DORH vidjet ćemo vrlo brzo za nekoliko dana apsolutno nepripremljeno logistički prema opremama za tu tešku borbu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Povreda Poslovnika čl. 238. kolega Zekanović uvijek odstupa od općih pravila ponašanja jer na svakodnevno ovdje pokušava poučavati koalicijama. Podsjetit ću hrvatske građene da je on glasovao za koaliciju 2016. godine u kojoj su bili pripadnici nacionalnih manjina, ali on je to očito zaboravio. Kada smo trebali njegovu pomoć napustio nas je na prvom zavoju, jednostavno podsjetio se da on ne želi biti više dio toga.

Izvolite kolega Zekanović, povreda Poslovnika. Ja sam rekao da je to legitimna koalicija. I u redu je Andrej Plenković je imao pravo izabrati koga je god htio i pozvati i SDP i bilo koga, ali on je pozvao koga je pozvao i ja tu problem s tim nemam, nema očito ni Andrej Plenković, znači on bira svoje partnere i ovaj put je izabrao Kolega Zekanović i vama opomena istu stvar ste napravili kao kolega Borić. Kolega Reiner izvolite vi ste se javili sada za povredu Poslovnika. Svjestan da ću vjerojatno dobiti opomenu moram reći da se ovdje ponovno iznose naprosto neistine, posebno vezane uz Marakeški sporazum, koliko ja znam premijer tamo uopće nije bio. S druge strane radi se o dokumentu koji svakoj državi članici UN-a daje mogućnost da odabere mjere koje će odrediti svoju migracijsku politiku. Ovo je bila jedna lijepa replika koja se zaista referirala na ono što je, ali to je replika, a ne povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. Kolega Bulj izvolite povreda Poslovnika. Hvala lijepo. Evo ja bi kolegi Reineru rekao je prekršio čl. 238. i da nije bio premijer Plenković, ali je bio potpredsjednik Vlade u Marakešu i da jedino HS u EU koji nije raspravljao o tome kompaktu, čak i Bundestag je raspravljao bez obzira što Angela Merkel nam je nametnula Marakeški sporazum.

Idemo dalje. Sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržati će izvješće predsjednika Vlade, godišnje izvješće predsjednika Vlade kako je to predviđeno čl. 128.

Vlade RH kojom je predsjedavao Andrej Plenković i ove 14. U tom smislu ću i ja u ime kluba se osvrnuti najprije na onaj dio koji se odnosi na 13. vladu, a koje razdoblje možemo osmisliti odnosno provesti do početka panedmije bez obzira što je ta vlada nastavila još kasnije voditi Hrvatsku, ali taj drugi dio ću onda se više osvrnuti na ovu Vladu. Taj dio ovog godišnjeg izvješća kojega možemo promatrati do 25. veljače kada je utvrđen prvi zaražen korona virusom u Hrvatskoj, kada je Hrvatsku, a i svijet zahvatila epidemija odnosno pandemija korona virusa je bilo razdoblje u kojemu je Vlada nastavila svoje politike vrlo uspješne politike zbog čega na kraju krajeva i dobila potporu na izborima 5. srpnja, a koja se politika može svesti na taj trokut uspješnosti financijska konsolidacija, strukturne reforme i poticanje ulaganja. Kada govorimo o toj financijskoj konsolidaciji onda zahvaljujući toj financijskoj konsolidaciji koju smo provodili od 2016. pa do 2020. godine mogli smo ovako snažno poduprijeti hrvatsko gospodarstvo, stati iza hrvatskog gospodarstva, iza hrvatskih poduzetnika jer da tome nije bilo tako, da je naš javni dug bio na razini onoga kojega smo naslijedili 2016. godine onda ne bi ovako jaku i snažnu potporu bili u stanju kao država pružiti gospodarstvu i sačuvati radna mjesta, likvidnost poduzetnika i njihove poslovne aktivnosti. I to razdoblje koje možemo promatrati do zaključenja prošle godine dakle do kraja 2019. godine sjećate se je razdoblje u kojemu smo na godišnjoj razini rasli oko 3% BDP-a koji je obilježio do tada nezabilježen suficit državnog proračuna u te tri godine koji je podrazumijevao rast plaća, rast mirovina, rast socijalnih davanja, smanjenje porezne presije i poreznog opterećenja hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika. Ono što je važno da je kao rezultat toga činjenica da su i međunarodni odnosno kreditne agencije prepoznale u hrvatskoj Vladi i u Hrvatskoj državu koja uredno provodi svoje obveze, koja zna upravljati svojim financijama i vrlo brzo nam je kao rezultat toga utvrđen investicijski kreditni rejting. Što taj kreditni investicijski rejting znači, za Hrvatsku možda je najbolje pokazala veljača ove godine i to mi danas zaboravljamo da je u veljači ove godine hrvatska vlada izdala obveznice na 15 milijardi kuna i da je tom jednom transakcijom na godišnjoj razini ušteđeno 716 milijuna kuna, pa je Hrvatska do tog dana samo za taj dio javnog duga od 15 milijardi plaćala 900, 826 milijuna kuna kamata, a nakon te transakcije svega 109 milijuna kuna. Mi to danas zaboravljamo uvučeni u ove naše politikanske često puta igre koje svjedočimo i danas tijekom izjašnjavanja u ime klubova o ovogodišnjem izvješću vladi, ali ono što je važno zaboravljamo. A to je da smo uspjeli u te 3.g. državu učiniti urednom, sređenom, da smo smanjili obveze građanima, da smo smanjili poreznu presiju, a s druge strane povećali plaće, povećali sva ona izdvajanja iz državnog proračuna.

Iako naš pravni i ustavni sustav RH ne prepoznaje pojam „izvanrednog stanja“, čak niti „policijskog sata“, možemo, možemo si predsvjestiti što to u sadržajnom smislu znači. To znači da je Hrvatska u ovom trenutku kao država organizirana, dakle da nema riječi o nikakvom izvanrednom stanju, da je hrvatski zdravstveni sustav, upravni sustav, sudbeni sustav, mirovinski sustav, sustav socijalne skrbi, izvršna vlast, lokalna samouprava, sudbena vlast, funkcionira bez ikakvog problema usprkos činjenici da se nalazimo u jednoj, u jednoj krizi kao što često puta kažemo bez presedana i u zdravstvenoj i u gospodarskoj krizi. I u takvim uvjetima smo se pokazali da se kao država znamo nositi s tim velikim izazovom i da ova vlada i ona prijašnja i ova vlada se tom krizom znaju, znaju upravljati. Kada je Hrvatska zapljusnuta kao i druge europske države, pa i druge države svijeta sa valom epidemije, mi smo se u hrvatskoj vladi i u vladajućoj većini tada vrlo ozbiljno postavili prema nadilaženju odnosno pronalaženju rješenja za prevladavanje te krize. I ja bi to ovdje odmah rekao, da i mi smo u vladajućoj većini tada razmišljali o dilemi da li se u provođenju mjera protiv te velike krize epidemije i pandemije osloniti na čl. 17. Ustava RH i tada smo, a to je se pokazalo da smo bili u pravu, odredili prema provedbi čl. 16. hrvatskog ustava u kojemu se govori da se određenost, određene slobode i prava hrvatskih građana mogu u određenim okolnostima kada je u pitanju prije svega zdravlje nacije, zdravlje društva, mogu ograničiti zakonom. I mi smo ovdje u HS donijeli 2 temeljna zakona koji su bili osnova, temelj hrvatskoj vladi, stožeru civilne zaštite, da se učinkovito može nositi s tim izazovima koji je, kažem, do tad bio nezabilježen. I donijeli smo 2 najvažnija zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite u kojima smo, u kojemu smo propisali djelokrug rada i način rada Nacionalnog stožera civilne zaštite u suglasju i suradnji sa regionalnim stožerima civilne zaštite odnosno županijskim stožerima i drugi zakon, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestiju u kojemu smo opet propisali koji su to i kakve su to odredbe i ovlasti i stožera i ministra zdravstva, ali prije svega sve to što se radi radi se pod, pod nadzorom hrvatske, hrvatske vlade.

Ustava RH gdje je bio ovaj sabor ili onaj prije mora određene mjere, a kako to čl. 17. hrvatskog ustava predviđa, donositi dvotrećinskom većinom, možete si mislit kojom bi mi brzinom mogli reagirati primjerice za donošenje određenih mjera na nekom otoku, u nekom mjestu, u nekoj općini, u nekom gradu itd., itd. i time smo, i time smo se jasno odredili kako i na koji način ćemo se boriti s krizom usprkos činjenici da je veliki dio oporbe, pa i predsjednik republike takav način rada osporavao. Došlo se do propitkivanja na ustavnom sudu koji je jasno rekao da je zakonodavac, u ovom slučaju HS, vlastan se odrediti da li će tu svoju borbu protiv korupcije Hrvatska voditi putem čl. 16. ili 17. Da smo se mi tada odredili na čl. 17. i isto bi bili u skladu sa ustavom, samo pitanje bi li bili ovako efikasni, a u borbi protiv bolesti efikasnost, brzina donošenja mjera je, je presudna i to smo i ta je i ta je i taj je rekao bih priča iza nas u onom smislu oko dvojbenosti ustavnog položaja stožera civilne zaštite koji radi pod nadzorom vlade. A ono što je bila druga strateška odrednica, to želim reć onima koji govore da hrvatska vlada nema strategiju, naša druga strateška odrednica je bila, zahvaljujući radu vlade, prije toga omogućiti da se brojnim mjerama, a njih smo u HS tijekom ožujka i travnja donijeli 61 mjeru kojom smo omogućili likvidnost hrvatskih poduzetnika, kojom smo omogućili očuvanje radnih mjesta i nastavak, nastavak poslovnih aktivnosti. Mi ćemo sutra imati ovdje na raspravi rebalans državnog proračuna gdje ćemo vidjeti da smo se na taj način samo na posljednjim potporama izložili kao država prema privatnim poduzetnicima, što do sada nije ni zabilježeno u Hrvatskoj preko 8 milijardi kuna sredstava koja su upućeni preko 600 000 zaposlenika u privatnom sektoru, u privatnom sektoru 600 000 zaposlenika u privatnom sektoru ili preko 107 000 poduzetnika kojima su, preko kojih su ta sredstva dostavljena kako bi se očuvala radna mjesta. I mi danas nemamo 400 000 nezaposlenih ono što nam je SDP tada u travnju i ožujku ovdje sa ove iste govornice nagovještavao da će zbog takvih loših, krivih mjera, nezakonitih, protuustavnih mjera hrvatske vlade, da ćemo mi na kraju ljeta brojiti 400 000 zaposlenika.

Prema tome, mi smo se, imali smo itekako i viziju i strategiju kako i na koji način postupati kada je u pitanju borba protiv korone i protiv i u zdravstvenom, a i u gospodarskom smislu. Sutra će rebalans državnog proračuna pokazati da je ova kriza velika gospodarska kriza koja je pogodila sve i snažnije u gospodarskom i financijskom smislu države od RH, da će nas koštati negdje oko 30 milijardi kuna, što s jedne strane izdvajanjima, što s druge strane smanjivanjem prihoda državnog proračuna, pa će za ovu godinu deficit državnog proračuna biti oko 30 milijardi kuna odnosno 8% BDP-a, koliko će u ovoj godini, kako ćemo to sutra vidjeti i čuti, biti i pad BDP-a u 2020.g., ali to je još uvijek manje nego ono što smo mi sami bili projicirali u ožujku kad, u travnju mjesecu kada smo radili prvi rebalans državnog proračuna za ovu godinu, kada smo govorili o tome da se on, da će pad BDP-a biti 9,4% I bili smo svjesni tada pred ljeto što nas očekuje na jesen i to smo ovdje u ovom saboru puno puta govorili, a oporba je bila protiv toga. Mi smo govorili i nagovještavali i pretpostavljali da će se na jesen u 10., u 11. mjesecu da bude novi val epidemije i s pravom smo iskoristili to vrijeme kada smo na dnevnoj razini bilježili 2, 3, 5, 10 novo zaraženih, kada smo umirili tada bili epidemiju u Hrvatskoj, iskoristili smo to vrijeme kako bismo proveli, proveli izbore u RH u najbolje vrijeme i tijekom ljeta te izbore proveli i od tada, pa do danas, od izbora, pa do danas je prošlo 102-3 dana, ne znam sada točno više, 100-tinjak dana otkada je formirana Vlada RH. I u tih 100 dana, u vrijeme najveće krize u zadnjih 100.g. umjesto da vlada koja je se pokazala učinkovitom u onom periodu koji je prethodio toj krizi, kao što u svakim demokratskim državama ima 100 dana, rekao bih, mira ili 100 dana podrške, pa ako hoćete i bianko podrške.

To je oporba u hrvatskoj. Ja samo znam da iz dana u dan u ovom saboru, iz ove lijeve strane sabornice, slušam velike teške riječi o vezivnom tkivu korupcije koja povezuje HDZ, o kriminalnoj organizaciji, o titanima korupcije u Hrvatske. Dolazi s ove strane govornice. Gospodo giganti ste riječi, ali liputanci djela. Ja vaše, vaša djela ne vidim, ne prepoznajem ih, ne samo što ih ne prepoznajem ja, nego ih i ne prepoznaju hrvatski birači. Jer da su, da su umjesto tih riječi da ste se pokazali gigantima djela onda bi 5. srpnja izgledao drugačije, ne bi izgledao, na vašu žalost, ovako kako izgleda. I mi smo u tih 100 dana što je dosad nezabilježeno vrlo brzo riješili i pitanje vlade, imenovali vladu, utvrdili koaliciju u izbornoj noći, donijeli smo usput, tu nisam spomenuo, donijeli smo jedan zakon koji će trajno obilježiti ne samo ovaj mandat u kojemu se sad nalazimo nego vjerojatno onaj mandat iza, Zakon o obnovi Grada Zagreba i pokazali da i kroz to vrijeme kada smo i bili u izborima smo radili kako bismo taj zakon napravili, donesen je program mjera i osnovan je fond, imenovan je ravnatelj fonda, stvorene su pretpostavke da se krene u ozbiljnu, u ozbiljnu obnovu Grada Zagreba i njegove okolice. I pored toga što smo na tom normativnom djelu pokazali kako znamo upravljati u svim kriznim situacijama i kad je u pitanju pandemija i kada je u pitanju obnova Grada Zagreba i okolice osigurali smo financijska sredstva usprkos ili unatoč svima onima koji se protive članstvu Hrvatske EU, koje, za koje članstvo predstavlja gubitak suvereniteta, itd. itd. Osigurano je 107, preko 170 milijardi kuna u svega 2-3 mjeseca kroz usvajanje više, višegodišnjeg financijskog okvira kojega usput budi rečeno danas nismo ni spomenuli da smo kroz svo to vrijeme najveće krize bili i predsjedavali Vijećem EU i riješili pitanje deblokade pregovora sa, sa Makedonijom, sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom itd. itd. uz to vrijeme dok smo pobjeđivali na izborima, dok smo se borili sa zdravstvenom krizom, dok smo se borili sa gospodarskom krizom smo odradili usput gotovo predsjedanje EU. I nama o sposobnosti i nesposobnosti govore oni koji, iza kojega ja ne vidim djela osim riječi, osim riječi. Kažem, lako što to ne vidim ja nego to ne vide, ne vide ni drugi. I ono što je pred nama to je poruka koju je predsjednik vlade jutros u svom uvodnom dijelu rekao. Mi ćemo sutra već imati rebalans za ovu godinu koji je bolji od onoga kojega smo pretpostavljali na početku godine kada smo, kada smo išli u krizu, a zahvaljujući i sjajno odrađenom u ovakvim okvirima turističkoj sezoni koja je onda omogućila i bolje punjenje državnom proračuna, dakle zahvaljujući i tome. Pred nama je drugi, drugi tjedan proračun za iduću godinu koji predviđa rast od 5%, a ja sam siguran da će biti i veći jer nikada u ove protekle 4.g. ove vlade nismo na kraju godine bilježili manje padove od onih odnosno manji rast BDP-a od onoga kojega smo zacrtali godinu dana prije. Prema tome, uvjeren sam da ćemo taj rast BDP-a u idućoj godini od 5% dohvatiti, da ćemo u 2022. kao što je tamo navedeno imati rast od 3,4% i da ćemo mi već 2022.g. biti na razini 2019.g., što je naš cilj. A da strategiju ova vlada ima najbolje govori i činjenica da je već sada, već u veljači, a zbog pandemije smo prolongirali donošenje nacionalne razvojne strategije i da ćemo vrlo brzo u HS o njoj raspraviti, te da će vlada i već priprema, već je u nacrtu i gotovo plan oporavka i otpornosti gdje ćemo preko gotovo 10 milijardi EUR-a moći koristiti za sanaciju, saniranje svega onoga što je ova epidemija korona, korona virusa napravila u Hrvatskoj.

I s time ću zaključiti, da borba protiv korupcije, ali onako kako mi to radimo. I koliko sam ja čuo, osim napada na HDZ i na vladu u kojima nas se etiketira, blati i kleveta sa različitim etiketama ja nisam čuo ništa drugo nego da bi premijer i to od oporbe, pa i od predsjednika države, da bi premijer trebao biti upoznat sa svim izvidnim radnjama u Hrvatskoj. I onda govorimo o neovisnosti pravosuđa, o neovisnosti sudbene vlasti, o neovisnosti djela progona. Mi smo vrlo tu jasni, nulta stopa tolerancije na korupciju, nema nedodirljivih bez obzira o kojoj se stranci ili građaninu [[Upadica: Hvala vam]] RH radi. Idemo dalje, molim vas samo prvo govornica. Sada je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, govorit će isto tako dva zastupnika, kolege Miletić i Bulj, prvo ide kolega Miletić.

Dakle, današnja tema je protekla godina rada vlade. Najtočnije i najpoštenije bi bilo reći da je rad vlade u posljednji godinu dana obilježio jedan nestvarni katalog kriza i elementarnih nepogoda. Kada bi netko tražio da najsažetije predočim proteklu godinu mogao bi se izraziti u samo 3 riječi, virusi, potresi, korupcijske afere. Usudio bih se reći da smo svi umorni od stanja u kojemu živimo, stanja permanentne krize, a posebno bih rekao da smo najviše umorni od covida. Ta bolest postala je jedina stvar o kojoj pričamo, jedina stvar o kojoj se bavimo, jedina stvar o kojoj mislimo, jedini krivac za sve probleme, izlika za sav nered ili bih si mogao dopustiti i reći ne rad. Takav pristup zastrašivanja rezultirao je stvaranjem atmosfere straha kod građana i konstantnog osjećaja prijeteće ugroze. Svakodnevno smo bombardirani informacijama oko ove bolesti i od te šume kao da više nitko ne vidi stablo. U atmosferi straha organizirali smo parlamentarne izbore na kojima su pobjednici obećavali sigurnost. Smijemo li se danas pitati gdje je nestala ta obećavana sigurnost? Najradije bih kada bih mogao potpuno izbjegao govoriti o covidu jer mi ga je već dosta, a vjerujem i mnogim građanima, ali covid htjeli ili ne htjeli pogodio naše živote, pa tako i odredio rad vlade. Naši su građani na okolnosti epidemije reagirali izvanredno, s dostojanstvom, disciplinirano, slijedili su preporuke struke, a pri tom su mnogi ljudi pokazali nevjerojatnu solidarnost i spremnost pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Proljetni lockdown Hrvatska je podnijela relativno dobro i svi smo bili uvjereni da ćemo poštujući preporuke i pravila pobijediti virus, širenje virusa strogim smo mjerama uspjeli privremeno zaustaviti. Međutim, kako je vrijeme pokazalo, širenje virusa samo smo odgodili. Virus je ostao među nama čekajući povoljnije okolnosti za širenje i dočekao ih je s dolaskom jeseni. Osim zdravstvenih problema korona virus otvorio je i brojna druga pitanja i stvorio brojne izazove, društvene, socijalne, ekonomske u prvom redu. Na poseban je način razotkrio sve mane i neracionalnosti našeg državnog uređenja i načina na koji funkcioniraju državne institucije. Nije teško prisjetiti se totalnog lockdowna u kojem smo općinske i gradske granice mogli prelaziti samo uz propusnice. Sumanuti slučajevi poput onoga u kojem je čovjek kažnjen jer je otišao na svoju njivu u susjednu općinu pokazali su svu besmislenost postojećeg teritorijalnog ustroja jer kakve su to općine u kojima njihovi stanovnici nemaju niti poštu, niti liječnika ili benzinsku postaju ili kada su stari i nemoćni građani u lockdownu bili primorani odlaziti u trgovinu udaljenju 2,5 km. Znate li zašto drage kolege i kolegice? Zato jer je ta trgovina na njihovom području, a trgovina koja je udaljena 60 m, pričam o Ulici Spinčići u Kastvu, ta trgovina se nalazi u drugoj općini i onda su stari i nemoći ljudi de facto i de iure hodali 2,5 km po kiši, po vjetru jer su bili u prekršaju ako su otišli u trgovinu koja je na teritoriju njihove općine. Užasne su bile slike policije koja je u doslovnom smislu legitimirala umirovljenike ispred trgovine tjerajući ih da odlaze u tu drugu o kojoj sam sada govorio. To nije u redu, to nije pošteno, to nije Hrvatska kakvu želimo. Možemo kao primjer uzeti i komunikaciju građana s državnim institucijama koje su u samo nekoliko tjedana se organizirale tako da se većina zahtjeva naših građana mogla rješavati putem elektroničke komunikacije, običnog maila, dok je prije covida za neke stvari bilo neophodno hodočastiti, skoro bih rekao, po nebrojenim šalterima i skupljati puste papire. Činjenica da smo se u tako kratkom vremenu uspjeli solidno organizirati i funkcionirati donijela nam je i određeni optimizam. Potaknuti tim optimizmom i osjećajem društvene solidarnosti, javnost, mediji, pa i politička scena živo su raspravljali kako će nas ova kriza promijeniti nabolje, kako će se konačno početi provoditi tako nužne reforme i kako ćemo kada prevladamo krizu živjeti puno bolje u jednom pristojnom i uređenom društvu. Sada vidimo takve rasprave su zamrle nakon izbora, zasjenile su ih korupcijske afere, političke svađe i prepucavanja, te nezaobilazni covid. Želim vjerovati da još nismo propustili zadnji vlak za promjene, za reforme. Ako ništa, nakon lokalnih izbora u svibnju 2021.g. imamo povoljno duže razdoblje bez izbora i taj period će biti ujedno i najveći test reformskih sposobnosti i potencijala ove vlade. Danas naš zdravstveni sustav trpi ogroman pritisak i njegovi kapaciteti već su sada razvučeni do krajnjih granica pri čemu se teško nazire ima li vlada neki konkretni plan ili se epidemija sa svim njezinim posljedicama namjerava prepustiti stihiji? Pri tom se potpuno pogrešno u javnosti kao dilema nameće pitanje hoće li vlada pobijediti virus ili će izgubiti bitku? Nažalost, evo ja kada bih imao neki dekret ja bih ga dao iz oporbe uistinu otvorena srca. Kada bi neki dekret vlade mogao prebrisati virus i da ga više nema, ali pobjeda nad virusom nije zadaća vlade. Zadatak je vlade da osigura odvijanje života u uvjetima epidemije koliko god je to moguće učinkovitije bez nepotrebnog zastrašivanja građana, dizanja panike ili prijetnji nepotrebnom represijom. U tom smislu mi u MOST-u ponudili smo vladi da izradi i dostavi izvješće o radu stožera civilne zaštite, da vidimo što je dobro napravljeno i da to pohvalimo, koje su mjere bile neuspješno, te da možda to kritiziramo, te da svi zajedno iznesemo svoja razmišljanja, prijedloge i mjere kako nastaviti dalje. Za sada nismo dobili nikakav odgovor iz vladajuće većine na tu inicijativu. Mi poštujemo pravo većine da ignorira naše zahtjeve, zahtjeve oporbe, ali onda nemojte dolaziti u sabor tražeći da vam damo bianco pokriće za ono što radite ili što ste propustili učiniti. Onda se, poštovani predsjedniče vlade koji trenutno niste ovdje, prenijet će vam, ne možete pozivati na konsenzus kao što ste jučer to napravili ovdje na aktualcu. Demokracija ne bi trebala tako funkcionirati. Nigdje u demokratskom svijetu nije zabilježen slučaj da neki parlament prenese svoje ovlasti na vladu ili na neko drugo tijelo poput stožera, a da ne postoje nikakvi mehanizmi kontrole. To nemamo nigdje. Protekli mjeseci, ali i naredne godine bit će i veliki test za hrvatsku ekonomiju. Premijer je isto o tome govorio, duboko je svjestan toga. I javne financije, a samim time i za egzistenciju hrvatskih građana, a negativne posljedice na ekonomiju bit će duboke i dalekosežne i zasigurno dugotrajnije od onoga što su različiti analitičari inicijalno najavljivali. Covid-19 je na istovrstan način kao i u javnim i državnim sustavima razotkrio većinu slabosti našeg gospodarstva oslonjeno na turizam i uslužne djelatnosti relativno niske dodatne vrijednosti hrvatsko je gospodarstvo doživjelo veliki udarac i veći pad od prosjeka srednje Europe s kojom se možemo barem donekle uspoređivati. Tzv. V krivlja koja podrazumijeva oštar i veliki pad gospodarstva, a potom oštar i brzi oporavak u kratkom vremenu nakon nekoliko mjeseci pokazala su stvari kao klapnja ili dobre neostvarene želje koje bismo svi htjeli da se dogode, ali neće. Oporavak će ipak biti sporiji i dugotrajniji i to ne zato što se nisu poduzimale mjere suzbijanja posljedica krize nego jednostavno zato što hrvatsko gospodarstvo u svojoj strukturi, a ni po performansama nije ni blizu razvijenih i stabilnih ekonomija. Turizam je doživio velik pad, pao je izvoz, a pale su i devizne doznake naših iseljenika iz inozemstva, a nakon ljeta bilježimo i veći pad nezaposlenosti i to su objektivne okolnosti u kojima se nalazi naše gospodarstvo. U toj situaciji svi, pa i vlada usmjerili su svoj pogled prema EU i Briselu i ne samo Hrvatska, treba biti otvoren, i neke druge države članice EU vrlo su otvoreno zatražile pomoć EU moleći da se javni dugovi koji bujaju u ovoj krizi na neki način solidariziraju i da se omogući neki oblik povoljnijeg zajedničkog zaduživanja. Inače princip solidarnosti u ugovornom pravu kod zaduživanja na osobit način povezuje dužnike jer svaki od solidarnih dužnika odgovara za obveze onog drugoga kako će sve ove činjenice reflektirati se na pitanje daljnje integracije EU ostaje nam za vidjeti, ali sigurno veze između država članica neće oslabiti. Hrvatska u toj priči dijeli sudbinu drugih slabije razvijenih država EU koje zbog potrebe za svježim novcem imaju u stvari vrlo sužene izbore. Prisjećajući se događaja iz prethodnog razdoblja, posebno su svima nama ostale urezane nemile slike potresa i razrušenog Zagreba. Zagrepčani su pretrpjeli štetu i strah, a nažalost izgubili smo jedan mladi život. Neki ljudi još i danas nisu se uspjeli vratiti u svoje domove, a mnogi žive u strahu od svako malo snažnijeg podrhtavanja. Nakon izbora ovdje u saboru donesen je i posebni Zakon o obnovi Grada Zagreba i susjednih županija. Ovih dana vidimo prve značajnije aktivnosti kako bi se odredbe toga zakona stavile u funkciju i oživotvorile. Je li moguće predvidjeti kako će taj zakon funkcionirati u praksi? U ovom trenutku, budimo iskreni, teško. Ali moramo biti svjesni da nas iskustva donošenja posebnih zakona koji se donose povodom jednog jedinstvenog događaja i koji imaju ograničenu primjenu u svakom pogledu uče da su takvi zakoni redovito opterećeni naknadnom spoznajom da su više poslužili pogodovanjima, korupciji negoli građanima. Nije prvi put da vlada i sabor na neku ugrozu većeg karaktera reagira donošenjem ad hoc zakona u kojem su mnogi pronašli nekakvu korist koja im u redovnim okolnostima ne pripada. Zato ćemo mi u opoziciji, upotrijebit ću, evo slikovito ću se izraziti, držati oči širom otvorene. I ovdje dolazimo na nezaobilaznu konstantu hrvatske politike, korupciju. Teško je ne primijetiti da su i ovu novu vladu odmah nakon izbora dočekali brojni repovi prethodne vlade, teško je oteti se dojmu da se čak otezalo s imenovanjima državnih tajnika u ministarstvima dok se ne vidi koja će imena isplivati u nekim aktualnim istragama, nemojte podcjenjivati hrvatsku javnost ili netko bih mogao reći možete, ali do kada to ćemo vidjeti. A onda kao kruna svega, kao bomba, pam, eksplodirala je afera Janaf. Još jedna priča koja ima sve elemente dobrog krimića, neke mračne, nordijske tradicije i koja je do kraja razobličila sustav po kojem trenutno funkcionira država. Afera je popraćena žučnom svađom na političkom vrhu. No, kada se razmakne ta magla prepucavanja ostaje nam spoznaja da živimo u zemlji u kojoj se ne zna što državni vrh treba ili ne treba znati, u kojoj se pitamo bez odgovora koliki je zapravo utjecaj politike na DORH, pravosuđe, a u konačnici ne zna se niti kakav je državni protokol na grobljima. Kad promatram događaj iz proteklih tjedana pitam se koju poruku naši građani mogu iz svega izvući? Je li se itko zapitao što sve o ovome oni misle, o korupciji, političkim svađama? Je li se itko zapitao što ljude muči, koji su njihovi stvarni problemi dok traju prepucavanja i svađe? Što ljude iritira? Kako im mi možemo pomoći? Da svi skupa zašutimo i poslušamo ljude čuli bismo da ih nervira nepravda, osjećaj da nismo svi jednaki pred zakonom, pred sudovima ili državnom administracijom. Nervira ih jer vide da nemaju svi u Hrvatskoj jednaka prava za dobar život. Često čujem ljude kako govore država je nekima majka, drugima je zločesta maćeha. To ne bi trebalo tako biti. Ljuti ih i kada se državu i njezine institucije za koje se cijeli narod borio poistovjećuje s partijom bilo kojom, MOST-om ako hoćete, bilo kojom jer država pripada svim njezinim građanima, a ne nekoj partiji, ne nekoj grupi ljudi. Ako to dosad nismo shvatili onda nismo ništa naučili jer svakome upućenijem čovjeku jasno je partije, režimi prolaze, država bi trebala bit ta koja ostaje. Dopustite mi digresiju, sve prolazi osim dragoga Boga. Ljude nervira i kada ih se uvjerava da nešto što je zeleno je u stvari možda zapravo crveno, kada političari da bez da trepnu u oko kamere izgovaraju „Hrvatska je primjer borbe protiv korupcije“ Ljudi žele biti slobodni i odgovorni, ali slobodni. Teške društvene krize, izvanredne okolnosti poput ove pandemije u prvi plan stavljaju pitanje slobode svakog pojedinca u društvu i na najteža pitanja poput prisluškivanja građana, kontrole kretanja, nekog nametanja, moramo razgovarati ovdje u ovome časnom domu i ovdje postići konsenzus. To je moguće i ja uistinu u to vjerujem, to je moguće. Može sve biti puno bolje. Dobro bi bilo, barem je to moja velika želja da se u idućem ovakvom izvješću poštovanog predsjednika vlade vidi kako se svi mi unatoč različitostima ipak možemo malo više uvažavati i kada je trebalo da smo podmetnuli leđa svi zajedno da bi našem narodu bilo bolje. Hvala.

Poštovani hrvatski građani, narode, uvaženi potpredsjedniče hrvatske vlade, g. Medved žao mi je što nije ovdje premijer. U jednome dijelu, kratko ću, ne trebam puno vremena, spomenuo je radikalizam i ekstremizam u Hrvatskoj. Da pojedinačnim slučajevima triba im suditi, al nikada premijeru Plenkoviću vama iz većine bilo vašim koalicijskim parterima neću pristati da se nameće hrvatskome narodu ekstremizam i radikalizam jel hrvatski narod niti je ekstreman, niti je radikalan, a u kontinuitetu se to nameće, pa čak se ide i do genocidnosti. Naravno, spomenut ću ovdje i sigurnost građana koja je vrlo bitna. Moramo napomenuti da je hrvatska vlada ova prihvatila Marakeški sporazum bez rasprave u HS, nedemokratskim procedurom jer je nametnula i prihvatila i sada imamo ogroman problem kad vidimo što se dogodilo u Francuskoj, što se dogodilo u Austriji imamo ekstremizam, islamizam i vidimo što se događa. Tko će poduzeti i tko će odgovarati na to što sada nam prelaze granicu ljudi, migranti bez ikakve kontrole?

Spomenuo je premijer obnovljive izvore. Da, obnovljivi izvori su onaj izvor od kojega se pljačkaju hrvatski građani, od najvećeg našeg resursa i potencijala, od hidroenergije samo, 100 puta sam spomenuo, samo rijeka Cetina daje 40% hidroenergije, Krš-Pađane, pa pogledajte što je to Krš-Pađane, pa ti ljudi koji žive na tome dijelu znate kako žive, vrlo teško. Ta područja su isključivo eksploatacijska polja. Kad govorimo o potresu koji je ovdje bio u Zagrebu i teško je proživjeti potres i tu krizu koja se dogodila. Međutim, u 2/

Izvještaj koji je predsjednik vlade Andrej Plenković jutros podnio ovom domu, što se tiče Kluba zastupnika SDSS-a je sveobuhvatan i uravnotežen. Sveobuhvatan u sadržaju, a uravnotežen u izrazu. On predstavlja strateške ciljeve ove zemlje u ekonomiji u konsolidaciji države u njezinom međunarodnom položaju i istovremeno predstavlja način kako država misli tome pristupiti, kako vladina politika tome misli pristupiti. Dobar dio tih godina na koji se odnosi ovaj izvještaj je provođena politička konsolidacija u našoj zemlji. Iznimno važan proces koji zapravo još uvijek nije do kraja završio, ali je dobar dio toga procesa urađen. Zemlja se u jednom trenutku nagnula previše u pravcu ekstremnim politika, avanturističkih politika, … [[Govornik se ne razumije]] bolje bilo reći. I u proteklo vrijeme, u proteklih 4.g. zemlja se centrirala u tom pogledu i politika, vodeća politika se centrirala i u desnom centru, ali isto tako i na polovima i desnoga i lijevoga centra i to je po mišljenju stranke koju vodim i kluba kojem pripadam dobro za ovu zemlju. Vlada je u tom smislu odabrala politiku desnoga centra sa partnerima koji vode i politike koje su lijevoga centra ili centru i to je dobro. To što ovdje neki to nazivaju hrvatsko-srpskom koalicijom to su ljudi koji ne razumiju baš ništa. Ne razumiju što im se pred očima događa i što se zapravo događa u Hrvatskoj, a niti znaju što je hrvatsko-srpska koalicija jer da znaju s poštovanjem bi o tome govorili, ali o tome kad dođe drugo vrijeme pročitat ću neke citate iz vremena ključnih aktera te koalicije što je to značilo za hrvatsku slobodu, jedinstvo, samostalnost i za Srbe koji su zajedno s Hrvatima to činili. To smo zaboravili i ovdje neki ljudi to olako na uvredljiv način potičući mržnju prema pripadnicima srpske zajednice i prema vladi koja to ne zaslužuje čine. Da nije bilo vremena koje je trebalo potrošiti na tu vrstu političke konsolidacije Hrvatska je mogla biti konsolidiranija i kao država i kao ekonomija, ali je trebalo potrošiti to vrijeme. I nadam se da smo naučili da povratak na nekonsolidiranu politiku u zemlju, na politički avanturizam u zemlji bi bio još jedan iznimno opasan proces. Na to je došao prvi val epidemije covida, došao je potres u Zagrebu i zagrebačkoj okolici koji se ne smiruje, kao što je došao i drugi van covida. U takvim okolnostima voditi vladu i politiku, voditi ovaj sabor i raspravljati u njemu traži odgovornu politiku i odgovorne ljude, ne one koji će šutiti, ne one koji neće zapažati što se može napraviti bolje i što je loše, naprotiv i ova vlada kao i svaka druga hrvatska ili bilo koja druga treba opoziciju, ali ne treba ono što smo prošli do 2016., ne treba širenje mržnje, ne treba poticanje radikalizma, ne treba pseudo suverenizam kakvog smo već u povijesti Hrvatske imali koji nije bio nikakav suverenizam nego je bio zapravo izdaja Hrvatske, a i o tome ću nekom drugom prilikom govoriti. Nekoliko riječi želim reći o ekonomiji, iznimno važnoj temi i o kojoj je premijer govorio i koji je važna tema u programu vlade. Ja ću se fokusirati na ono što mislim čemu moramo biti posvećeni i usmjereni osim onoga što su neki poput kolege Bulja s pravom isticali, uravnoteženi regionalni razvoj u našoj zemlji zbog kojega plaćamo visoku cijenu neintegriranosti, nepovezanosti i rizika daljnje dezintegracije i dalje slabe povezanosti zbog toga što pojedini dijelovi od Baranje, Slavonije, zapadne Slavonije, Banije, Korduna, Like, Dalmacije, kao da nisu dio Hrvatske, a onda Dalmacija i svi drugi dijelovi koji imaju određene pogodnosti koje nažalost ne mogu biti dugotrajne jer turizam nije i ne može biti dugotrajna priča, niti dovoljna priča, ne mogu biti dovoljno povezani sa Slavonijom, sa Zagrebom, sa drugim dijelovima i to jeste naš problem. I siguran sam da vlada na čelu s premijerom to zna i da je neophodno da se te slabosti prevladaju. Ono gdje mi vidimo kao stranka nužan iskorak, nužan proboj to je područje poljoprivrede. Dan prije Sisvetih sam bio u svom zavičaju u Ravnim Kotarima i Vranskom području Pakoštana, Biograda, Zadra, Benkovca. Znam kako izgleda Slavonija, znam kako izgledaju drugi dijelovi, mi ne koristimo svoju zemlju. Imamo viška znakova i simbola koji odavno nisu trebali više biti na tom prostoru, a imamo manjka rada sa zemljom i posvećenosti toj zemlji, zemlji koju smo trebali ne samo voliti busajući se u prsa nego raditi, obrađivati i tu ćemo vjerojatno morati štošta mijenjati u politici poticaja i u politici prioriteta.

Vjetroenergiju treba vidjeti da li je na najbolji način koristimo, a sasvim sigurno da treba koristiti alternativne izvore energije kao dodatke osnovnim izvorima jer imamo prostora, imamo mogućnosti i povećavamo svoju sigurnost kao zemlja, a istovremeno povećavamo ekološku kvalitetu prostora u našoj zemlji.

Mnogo je prostora posvećeno digitalizaciji, digitalnim tehnologijama u programu vlade. Mnogo će prostora i vremena trebati potrošiti da se dobri primjeri kakvih ima, ali malobrojni su u našoj zemlji da ih sad ne spominjem ovdje jer neke možda neću spomenuti, da se umnažaju jer mi ne možemo obnoviti ono čega je bilo do '90.-te, tu vrstu tehnologija, tu vrsta industrija više ne možemo imati ni u Bakru, al ne možemo imati ni u okolici Zagreba, ali zato možemo imati nove industrije i trebamo imati nove industrije utemeljene na novim tehnologijama.

Što se tiče države, mi još uvijek kolegice i kolege, posebno neki od nas, ja to ne govorim kao prijekor nego konstatiram kao činjenicu, mi smo još uvijek zarobljeni u romantičarskom poimanju države umjesto u funkcionalnom razumijevanju države. Nama je još uvijek nacionalistički patriotizam važniji od ustavnog patriotizma.

I ako se vlada usmjeri na to da posveti pažnju ustavnom patriotizmu u različitim segmentima kao pretpostavci funkcioniranja različitih segmenata države, onda se neki ljudi javljaju, pa kažu vi izdajete državu. Pa ta vrsta patriotizma o kojoj oni govore, to treba u prvih pola godine ili najviše 5 godina kada se stvara država.

Nemamo ni danas, kolegice i kolege. Nemamo zato što nemamo dovoljno harmoniziran odnos između nas ovdje u zakonodavnom tijelu, civilnoga društva, akademske zajednice i pravosudnih institucija. Kad bismo imali više harmoniziranosti u tom pogledu, a manje lobističkih utjecaja, bile one iz kapitala, bile one iz političkog elitizma ili ceha pravosudnoga, imali bismo bolje pravosuđe. No, neću više o tome. Ima ovdje ljudi koji su pozvaniji da govore na tu temu. Ali nije ni to najveći problem.

Profesionalizam u upravi ne znači umrtvljenost nego posvećenost poslu i ažuriranost u obavljaju posla. A mi to nemamo, još uvijek.

30 godina sam u političkom životu Hrvatske, ako ne računamo ono kratko razdoblje borbe za, sudjelovanje u demokratskim procesima do prvih izbora.

To je važno za naše međusobne političke odnose, to je važno kako mi kao građani gledamo jedni na druge, neovisno o tome koja politička, vjerska ili nacionalna uvjerenja i osjećaje mogli imati.

Što se tiče rada na povjerenju u zemlji, mi smo bili i ostat ćemo posvećeni tome, kako god to tko gledao ovdje u ovoj dvorani. I pokušao to okarakterizirati kako god tko hoće, onaj tko misli da je bilo jednostavno potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i stranci kojoj pripada donijeti odluku da se ode u Knin na način na koji je on to otišao sa punom sviješću i ponosom, da bi danas ovdje netko to mogao omalovažavati i govoriti da to nije ništa. Da treba nekome reći oprosti. Taj ne razumije onda jezik i poruke koje se šalju, koje ne šaljemo od jučer, možda je netko od jučer u Saboru. Ali ja nisam, mi nismo. Mi to radimo još od '96. g., od '95. kad je potpisan Erdutski sporazum čiju 25. godišnjicu danas obilježavamo, kad me predsjednik Tuđman prvi put pozvao da sudjelujem u savjetu koji je formirao, a da nisam ni znao što će to slijediti. A slijedio je grandiozan plan stvaranja mira u Hrvatskoj. E sad ovdje ima onih koji su veći i od Tuđmana. Ma nisu oni veći, nisu oni ni sebi do gležnja, samo što to ne znaju.

A da to ne sadrži neku vrstu sitne relevantnosti da na to odgovorim, ne bih na to odgovarao. Pa netko misli da bi identitet Srba u Hrvatskoj trebao biti sveden na tradicijsku kulturu, na vjerojatno možda i na pravoslavlje ili na ćirilicu, ali tamo gdje oni kažu da je moguće, ti ne razumiju ništa. I bojim se da tako ne razumiju i hrvatski identitet i da bi na to sveli i htjeli svijesti i hrvatski nacionalni identitet. Kao da Hrvati nemaju politički identitet.

Slobodarska tradicija, koju mi iz SDSS-a dijelimo, nastavljam a znamo da smo i dijelili sa svojim sugrađanima i sa nama najbližim narodom Hrvatske, ali i da sa drugima. Ustavni patriotizam ne nacionalizam. Od momenta od kada sam preuzeo bilo koju ulogu u vođenju Srpske zajednice ustavni patriotizam je bio na prvom mjestu. Nacionalni osjećaji su bili osjećaji koji su važni, ali ustavni patriotizam mora biti važan dio identiteta svakog od nas, pa i Srba u Hrvatskoj. Znači itekako. Tko to ne vidi ne zna što nas čeka sutra. Tko hoće kao neki ljudi u Perušiću, ili neki u Gračacu ili na nekim drugim mjestima micati antifašističke spomenike sa kriptama i ostacima ne razumiju što rade svojoj zemlji.

Tražimo li mi da nam se netko zbog toga ispriča? Ne. Mi znamo što je to. Mi znamo da je to stvaranje drugačije Hrvatske i boljega mjesta za Srbe u Hrvatskoj. Poštovane kolegice i kolege Klub zastupnika SDSS-a će prihvatiti ovaj izvještaj i podržat će rad Vlade. Poštovani potpredsjedniče Sabora tražim stanku ispred Kluba Suverenista u trajanju od 10 minuta da bi se dodatno konzultirali o Izvješću Vlade Republike Hrvatske. Ali ovdje moram istaknuti da mi je bilo nevjerojatno slušati člana vladajuće koalicije i njegovom iživljavanju na zastupnicima u Hrvatskom saboru gdje je on među ostalim svojim tezama rekao kako je njegovom stranačkom kolegi Borisu Miloševiću bilo iznimno teško otići u Knin. Taj dan svi oni koji su domoljubi, koji vole, vi ste rekli patrioti i vole svoju domovinu s radošću idu u Knin jer je taj dan poražena SAO Krajina. Taj dan su poraženi četnici koji su rušili, razarali Hrvatsku državu i taj dan slavimo kao dan pobjede, pobjeda nad SAO Krajinom, pobjede nad pobunom oružanom četničkom. I ako je Borisu Miloševiću teško ići u Knin taj dan neka ne ide. Ako je vama to teško priznati recite to glasno i jasno. I nemojmo nikada zaboraviti jednu stvar, da su pripadnici vaše nacionalne manjine uzeli puške 91. godine i rušili i razarali Hrvatsku. Ako vama i vašem partneru Andreju Plenkoviću smeta što vašu koaliciju nazivam hrvatsko-srpska ili srpsko-hrvatska trgovačka koalicija, točno u prošlosti je postojala takva koalicija da od 906. do 918. ako se ne varam, u čemu je problem? Što vam to smeta? Jeste li vi iz Srpske demokratske stranke odnosno Samostalne demokratske srpske stranke? Je li on iz Hrvatske demokratske zajednice? Pa ja mislim da je jednostavna jednadžba da se radi o hrvatsko-srpskoj ili srpsko-hrvatskoj koaliciji. Ako sam dodao još i jedan mali dodatak trgovačka mislim da me Hrvatice i Hrvati itekako razumiju. Da, mislim da vaš, vi ste održali govor a niste tražili stanku.

Nakon toga redali su se naši zajednički uspjesi po Svjetski dan romskog jezika 2015. godine na našu inicijativu prepoznao i UNESCO. U naš rad ugledali su se mnogi Romi i ne Romi diljem Europe, pa se danas Svjetski dan romskog jezika obilježava u svim zemljama Europe sa značajnim udjelom Roma u populaciji u zemljama Zapadnog Balkana. Svjetski dan romskog jezika koristimo kako bi dan na koji slavimo glavnu odrednicu romske kulture, a to je upravo bogatstvo romskog jezika koji danas doživljava i brojne promjene izloženju utjecaju drugih jezika, a mladi Romi sve češće uopće ne poznaju romski jezik. Sa ciljem jačanja pozicije romskog jezika, njegovog očuvanja, ali općenito obrazovanja Roma i obrazovanja većinskog naroda o Romima. I ove godine pored problema sa pandemijom koronavirus po 11. put obilježavamo ovaj važan datum u Zagrebu i događajima u Osječko-baranjskoj županiji. Niz događanja koje smo nazvali Dani romske kulture nakon obilježavanja u Zagrebu se nastavlja otvorenje izložbe 1000 godina imigracija Roma u Etnološkom centru baranjske baštine u Belom Manastiru. Dan poslije, 6. studenog u 11 sati najavljeno je otkrivanje skulpture u parku 5. studeni u Belom Manastiru, a u 17 sati tribina povodom Dana romske kulture i Svjetskog dana romskog jezika u Belišću. Završno, 7. studenog promocija filma I mi smo branili Hrvatsku, Romi u Domovinskom ratu u Valpovu zatvaramo ovogodišnji program. S ponosom sam s ovog zbog uvažanje i pomoći, ne samo Sabora, i kolege saborskih zastupnika, Vlade i svih naših institucija, nego jer je ova naša inicijativa zaživjela među romskom narodom što je najveće priznanje za ono što smo mi u Hrvatskoj učinili. Ono na što sam posebno ponosan kad govorimo o Svjetskom danu romskog jezika jeste to što su moji kolege sabornici bili jednoglasni kad je 25. svibnja 2012. g. bilo glasanje o odluci o proglašenju, a održan je prijem kod predsjednika te potpredsjednika Sabora. U tom kontekstu, 5. studenog posebno je važan i dio razloga zašto Romi u Hrvatskoj više nisu spominjani samo u kontekstu socijale, ekscesa i problema. Kada se danas spominje romska zajednica misli se na jezik, kulturni identitet, književna djela i umjetnost.

Isto tako, 2012. g. po prvi put održano predavanje na romskom jeziku na Filozofskom fakultetu, a godinu kasnije na tom fakultetu otkrivena je dvojezična ploča. Na naše zaključke i obilježavanje dolazili su i najviši državni dužnosnici, poput premijera, predsjednice i predsjednika Sabora, ministri, moji kolege sabornici i čelnici institucija, kao što su HAZU i rektor sveučilišta. također, svake godine dodjeljujemo nagradu za životno djelo. Na događanjima Svjetskog dana romskog jezika redovito sudjeluju Romi iz inozemstva među kojima mnogi lingvisti, književnici, sociolozi, nastavnici, povjesničari i pomagači u nastavi. Ove godine smo uputili i molbu svim školama u Hrvatskoj da sutra odvoje 5 minuta svog vremena i upoznaju učenike sa tom tematikom. Nadam se da će se škole, pogotovo one u kojima ima romske djece, odazvati pozivu i barem jedan dan u godini govoriti o romskoj jeziku u pozitivnom kontekstu. Koristim ovu priliku da svim Romima, ma gde god bili čestitam Svjetski dan romskog jezika te da još jednom zahvalim svima na dosadašnjoj pomoći i suradnji. ... [[Govornik se ne razumije.]] Hvala.

Jučer u jeku aktualnog sata, izbora u Americi te konstantne korona krize, ispod radara je prošla jedna tragična vijest. Od ozljeda zadobivenih u noći sa 24. na 25. listopada jučer je preminuo jedan mladić. Taj mladić zvao se Domagoj, mjesto radnje Virovitica. Moja Virovitičko-podravska županija. Preminuo je mladić, nešto najvrijednije što društvo ima. Zbog čega? Zbog premlaćivanja svojih vršnjaka. U središtu Virovitice našao se na mjestu gdje su neki čudni mladići igrali svoju opaku igru. Igru u javnosti već nazivaju igra smrti. Razlog, razlog može biti bilo koji. Danas se više i ne bira razlog. Te igre nisu novost na području Virovitičko-podravske županije. Događalo se to i u Slatini, o tome su i mediji izvještavali, svi smo se zgražali. Tada srećom, ali samo srećom nije došlo do smrtnog ishoda. Nažalost premlaćivanja, iživljavanja u noćnim klubovima i izvan njih, teroriziranje, to je novo normalno ponašanje naših mladih, ali Virovitičko-podravska županija nije izoliran slučaj. Događalo se to i na području Varaždinske županije, gdje su mladi premlaćivali starije, gdje su brutalno pretukli jednog saborskog zastupnika. Zadnji slučaj iz Kaštela zgrozio je javnost. Ono što se ja pitam, do kad ćemo gledati i šutiti. Dogodio se pucanje na Vladu i Sabor od strane jedne mlade osobe i onda smo se pitali zašto, a nitko ne ulazi u sam bit problema. Nitko se ne pita što se događa s našim mladima. Gubimo mlade ljude od kojih očekujemo da sutra budu stup našeg društva. Koliko još života mora biti izgubljeno na ovakav način, gospodo? Kada ćemo početi raditi s našim mladima? Već je bezbroj puta spomenut građanski odgoj, ali sluha nema. Do kada ćemo gledati i šutiti? Ili još tragičnije, do kada ćemo okretati glavu kao da to nije naš problem? Mladi su ogledalo društva, pogledajte oko sebe, otvorite oči i zapitajte se kakav primjer dajete mladima. Kada društvo bude zdravo, tada će i naši mladi imati zdrav primjer ponašanja. Za Domagoja je kasno, prekasno jer više nikada neće biti njegovih izlazaka, druženja, nikad neće moći proživjeti ono što je trebao. Otišao je a da to nije bio njegov izbor. Za njega je kasno. Ali nije kasno za ostale, jer jučer je to bio Domagoj, a sutra može biti bilo tko drugi.

Poštovane kolegice, poštovani kolege. U posljednja 2 tjedna, najprije u Francuskoj, a potom i u Austriji dogodili su se stravični teroristički napadi. Stravični ne samo po svojoj okrutnosti nego i po svojim motivima. Šokirani smo i duboko ožalošćeni zbog tih terorističkih akata ne samo zbog toga što su stradali i to na brutalan način stradali nedužni građani nego i zato što su ustvari to bili direktni napadi na naše temeljne vrijednosti. Zato je potrebno i važno s ovog mjesta i s ove govornice poslati poruku solidarnosti i podrške našim sugrađanima, Republici Francuskoj, Republici Austriji, njihovim vladama i parlamentima, svim njihovim građankama i građanima. Napadi koji su se dogodili u stvari su napadi na sve nas jer meta tih napada bile su vrijednosti koje su temelj našeg društva, što su sloboda, jednakost, poštivanje različitosti, tolerancija, ideja prosvjetiteljstva, konačno i ideja republikanstva. Sada koliko god je teško vjerujem da bi bilo krivo odgovoriti smanjenjem ičijih sloboda ili novim neprijateljstvima. Kad bismo tako učinili učinili bismo uzmak upravo od tih ideala, od tih vrijednosti jer bez slobode nema demokracije, bez, bez slobode pojedinca i bez slobode govora nema demokracije, bez jednakosti nema demokracije, kao što bez demokracije nema slobode govora, nema slobode pojedinca, nema jednakosti. I tome nas sada, tome nas upravo sada uče na sasvim drugom kraju Europe naši sugrađani Poljakinje i Poljaci svojim primjerom, osobnim primjerom, svojom hrabrošću ustali su u obranu svojih sloboda i zato sa ove govornice također želim izrazit svoju podršku, svoje suosjećanje svim građanima, pogotovo građankama Poljske.

Možemo mnogo i ne samo da možemo mnogo nego i trebamo jer naša solidarnost i naša podrška je upravo dokaz da su ideje iza kojih stojimo i naše, autentično naše, dakle da su one univerzalne, da su zajedničke. One su dublje i veće od različitosti, od eventualnih različitosti, one su dio i našeg identiteta i zato je naša podrška iskrena i autentična. Iskazujući pijetet prema žrtvama još jednom bih želio poslati poruku solidarnosti i suosjećanja građanima Francuske i Austrije. O toj solidarnosti ja mislim da je dio pouke i za nas same. Obranu od podjela, od neprijateljstava, od radikalizacije nećemo naći u novim podjelama i novim neprijateljstvima, nećemo naći ni u produbljivanju starih podjela i neprijateljstava.

Dakle, 16. rujna konačno je stupio na snagu Zakon o obnovi. Danas je otprilike 7 i po mjeseci od potresa koji je bio u Zagrebu i evo dobili smo prvi program mjera obnove zgrada iako Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije je do 27. listopada bio u javnoj raspravi iako je i on trebao biti donesen 16. listopada. Ali ono što se hoću osvrnuti, hoću se u nekoliko rečenica osvrnuti na taj prvi program mjera u kojem možemo, na moju veliku žalost i to vam govorim najiskrenije moguće, zaključiti samo jedno. A to je kad smo za vrijeme donošenja zakona ukazivali da se u nedogled odgađa donošenje istog, da je obnova trebala već početi i da očito nije cilj ove vlade da se obnova provede brzo i učinkovito bili smo u pravu. Bili smo u pravu očito kad smo i tvrdili da se s obnovom javnih zgrada moglo početi odmah da za njega ne treba poseban zakon, da imamo na snagu zakona i po kojima se može to radit, da čak ne treba ni program mjera. Bili smo u pravu jel kad detaljno pročitate ovaj prvi program mjera onda je iz njega jasno da obnova zgrada javne namjene ide svojim posebnim putem i iz njega je jednako tako posebno jasno jer od 70 i odnosno od 87 stranica teksta se samo stranica i pol odnosi na obnovu javnih zgrada gdje se samo govore načelno jer te zgrade po kriterijima spadaju u 4 razreda, u najviši razred važnosti, s njima će se po onom što smo u programu pročitali početi odmah. Ali apsolutno ono što je, što se može zaključiti da svi mi koji smo to tvrdili smo bili u pravu, oprema zgrada javne namjene već je mogla započeti. Ali ono što jednako tako hoću ukazati da se ovaj program mjera glavninom odnosi na višestambene, stambene, stambeno-poslovne, poslovne i obiteljske zgrade i od 87 stranica, od stranice 33 do 76, dakle više od pola, nabrajaju se u nedogled popisi dokumenata, izvadaka, elaborata, procjena, ugovora, potvrda i svog silnog birokratskog tereta da bi se uopće mogao i podnijeti zahtjev za sudjelovanjem u obnovi. Kad vidite dio koji govori o radovima na nekonstruktivnim elementima, to je ono što je vlada najavila da je osigurala sredstva i da se može početi odmah i što su ljudi i napravili, ali tu postoji i obveza izrade elaborata popravka. Mene, moram priznati, jako zanima kako će izgledati recimo elaborat popravka zamjena krovnih letava, crjepa i recimo zamjena oluka, ali živi bili pa vidjeli. Ono što, čitajući ovaj dokument se može zaključiti, a to je da svi oni koji su se i namjeravali javiti izgube svaku nadu odnosno da odustanu na prvom koraku i posao obave sami, na što je već u nekoliko navrata i ministar ih pozivao. I opet moram naglasiti da su se tu uvedeni svakojaki troškovi, kao što su ovjerene izjave kod javnih bilježnika, nalazi sudskih vještaka i umjesto da posebni zakon i programi mjera služe tome da se procedure olakšaju, ubrzaju i pojednostave, dogodilo se upravo suprotno, procedure su nepotrebno birokratizirane i otežane. I onda dolazimo do jednog zanimljivog detalja, da ne kažem apsurda. Rokovi za prijavu obnove idu do kraja 2030.g. Dakle, još do kraja 2030.g. moći će se podnositi zahtjevi, pa će se ti zahtjevi obrađivati, pa će se onda donositi odluke. To znači da tamo negdje 2040., 2050. možemo vidjeti i neki rezultat. Ono što je najgore i što za kraj moram reći, a to je da smo još jednom dobili dokument temeljem na zakonu, a zakon nije provediv bez takovih dokumenata u kojem nema ni V od bilo kakve vizije, ni I od bilo kakve ideje pogleda u budućnosti, stvaranje nove vrijednosti iz jedne teške situacije.

Poštovani predsjedavajući, uvažene dame i gospodo, hrvatska javnosti. Evo, nisam se planirao javiti za slobodni govor danas, međutim ponukan sam strahovitim manipulacijama, lažima, uvredama koje je upravo naš kolega saborski zastupnik Milorad Pupovac uputio slobodnoumnim demokratski izabranim hrvatskim domoljubima koji sjede u ovom saboru, a ponajprije i onima koji su izvan parlamenta hrvatskog jer nas je sve skupa debelo, dobro, neutemeljeno izvrijeđao, sve nas koji volimo i koji smo se žrtvovali za domovinu Hrvatsku proglasio je nacionalnim izdajnicima, smušenjacima, neznalicama i zapravo protivnicima demokracije u RH. Pa mislim to je doista neshvatljivo da danas imamo u 2020.g. jednu takvu retoriku od strane predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj g. Milorada Pupovca sa svim svojim teretima koje je nosio i koje nosi na svojim leđima proteklih godina, sa teretima svoje stranke SDSS-a da se on usuđuje i zapravo stavlja sebi u usta, a i za pravo da se obračunava sa poštenim hrvatskim odgovornim domoljubima, dapače i sa onima ovdje u saborskoj, u hrvatskoj sabornici koji su dobili punu legitimnost, legitimitet od strane hrvatskih građana koji su za nas glasali. Dakle, taj isti Milorad Pupovac bez ikakvog srama, bez ikakvog odnosa prema žrtvi hrvatskoj, danas uspijeva reć kako je začuđen, zamislite, sa nekakvim čudnim znakovima u Ravnim Kotarima koji su tu postavljeni. Pa g. Pupovac, ti znakovi koje vi nazivate čudnim, koji su vama viška, upravo su svjedoci žrtava koje su podneseni od strane hrvatskog naroda, od strane vaših braće i sestara i onih koji su se pobunili i digli ruku i oružje na RH, pa to su svjedoci, to su ti kamenovi na, na zemlji, pitomoj mekanoj zemlji Ravno Kotarskoj koja je natopljena hrvatskom krvlju i ti znakovi znači vama smetaju ti križevi hrvatski koji obilježavaju smrti, nevini hrvatski ljudi, branitelja i civila koje su pobili zločinci, zlotvori, u velikosrpskoj agresiji na RH. I vi ju dan danas ne priznajete. Vi nasuprot tome govorite da su vas i vaših stranačkih prijatelja iz SDSS-a slobodarske tradicije koje vas krase. Pa koje su to slobodarske tradicije? Jesu to slobodarske tradicije vašeg kolege osnivača SDSS-a Stanimirovića Vojislava, Hadžića, ti slobodni tradicija vi nama stavljate hrvatskom narodu za primjer slobodarstva i Srba u Hrvatskoj, sram vas može biti. Stavite u prvi plan slobodarske tradicije najmanje 10 tisuća Srba koji su se borili i ginuli za slobodu hrvatske države, koji su doista u stvarnosti u svojim životima svjedočili upravo pripadnosti, to kako vi kažete ustavne patriotizma ustavnog, ali i svjedočili zapravo svojim životom u obranu ustavnih vrednota svih građana koji žive u RH za razliku od vas, vaše braće, SDSS-a koji ste pušku digli protiv RH. I vi koji i dan danas govorite da vam je glavni grad Beograd i vi koji prije godinu, dvije govorite da se u Hrvatskoj, a iako ste u vlasti u RH stvara „Endehazija“, fašizacija, ustašizacija, danas ste u stanju držati lekcije hrvatskim građanima koji ukazuju na sve ono što se ne smije zaboraviti, što ne smijemo zapravo nikada prebrisati iz svog kolektivnog sjećanja, a to je da su upravo velikosrpski agresori kojima se vi dan-danas klanjate, sa Vučićom na čelu bili inspiratori, progonitelji i zapravo potencirali sve zlo u velikosrpskoj agresiji i sve žrtve koje se mjere u desetinama tisuća upravo su oni prouzročili, a zauzvrat ništa još nije uređeno, pravda nije zadovoljena [[Upadica: Vrijeme.]] međutim, vi bi se mirili. Mirili bi se [[Upadica: Vrijeme.]] na način da zaboravite svoju zločinačku, ratno-zločinačku prošlost [[Upadica: Vrijeme.]] ljudi iz SDSS-a kojima pripadate, sram vas može biti. Sljedeće iznošenje stajališta u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Josip Borić.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo slobodne su teme, želim nešto reći s obzirom da danas smo imali zaista dobru temu, Izvješće Vlade RH o svom radu, što smo nekada htjeli nazvati Izvješće o stanju nacije. I kad gledamo to u nekim drugim državama, uglavnom se divimo tome kako to izgleda u nekoj Americi ili možda u nekim drugim demokratskim državama i jedan pokušaj našeg predsjednika Vlade da pokaže što je učinjeno u proteklih godinu dana, s čime se ova Vlada na neki način bori, koji su to problemi koji stoje ispred ove Vlade, koja je nastavila svoj mandat nakon što su građani 5.7. jasno poručili da žele i dalje HDZ na čelu ove države da je vodi i da ostvaruje program na korist svih tih građana. Nažalost jedna takva rasprava ode sasvim u krivom smjeru jer očito da pojedinci ne libe se ili čak i ne razmišljaju previše o tome što je potrebno izgovoriti ako je to u korist nekoliko vlastitih političkih poena. Gotovo da nema dana ovdje da nas pojedinci o kojima ne znamo apsolutno ništa, čak ne znamo ni strukturu njihovih stranaka, ne znamo ni kojim strankama pripadaju, čas su u jednoj stranci, čas su u drugoj stranci, pa u nekakvim platformama, nekakvim neformalnim skupinama, okruženi ili udruženi u nekakve klubove, jednostavno, bez vidljivih struktura, drže nam lekcije o demokraciji. Demokracija je prije svega, po meni poštivanje određenih pravila, pa i pravila političkog života. Mi danas nažalost imamo situaciju da nije problem da se pojedinac, za kojeg, kažem, ... [[Govornik se ne razumije.]] ovdje u Saboru, dođe ovdje na govornicu, izvrijeđa svih, da svakome može lažno izgovoriti sve što mu padne na pamet i da na taj način sebi stvara određene političke platforme s kojima bi se htio svidjeti građanima. Ali, što stoji iza toga? Mi jednostavno kao političari u organiziranim strankama, ja ću reći za HDZ da je organizirana stranka, jasnih struktura, da je sada, evo, prolazimo kroz unutarstranački proces, ponovno moramo i u ovim vremenima odraditi ono što je SDP odradio nedavno, znači kao jasne strukture. Imamo ljude koji sebe izaberi za predsjednika u dnevnom boravku i dođe nam ovdje održati lekciju kakva je to demokracija, što je to pravo, na koji način se treba ponašati DORH, Vrhovni sud ili bilo tko drugi. Jednostavno nepostojanje kriterija dovelo je do toga da zaista danas u ovom Saboru imamo situaciju kakvu imamo. Mnogi su tražili da imaju priliku da se javljaju iz svih mogućih krajeva ili dijelova ovog Sabora. Pružila im se ta prilika, možete pogledati na koji način to danas izgleda. Znači što su sve htjeli napraviti da se dogodi to da imaju pravo replicirati, da imaju pravo govoriti, nažalost sve ovi ljudi, ja ih gledam dolje gdje mi sjedimo, nažalost besposleni, čekaju nekoga da sjedne u taj prostor, nema nigdje nikog. Znači što želimo postizati sa određenim izgovorenim riječima ili podnesenim zahtjevima. Što je to cilj takvih politika? Danas mi je potpuno nerazumljivo i opet, evo, opet jedna priča od kolega iz Kluba Suverenista koje ja ne razumijem. Ni Milorad Pupovac ni SDSS ni bilo tko drugi. Uredno je dignuo ruku za Vladu u kojoj je bio dio većine i napustio je na prvom zavoju kad je shvatio da mu očito takvo društvo više nije potrebno, da može i sam nešto ostvariti. Koji je to njegov razlog? Možda je uspio ostvariti svoje političke ambicije. Ali koja je korist takvih zastupnika? On kaže danas da je on taj kome se javljaju ljudi koji negdje pogledaju ili vide nekog migranta koji može stvoriti … itd. Znači potpuno izbjegavanje situacija u kojima legalna tijela koja trebaju se brinuti o tome dobivaju ponižena da bi neki zastupnik sam sebe podignuo. Zbog čega? Da bi bio važan? Što radimo sa takvim pričama? To je pitanje na koje moraju odgovoriti ti ljudi isti. Imamo kolegice koje se kažem pojavljuju dnevno više puta, govore svima o demokraciji. Nisu prošli prvi korak osnovne demokracije. Da si izabran legalno u nekom tijelu koje postoji. Ne znamo za mnoge članove Hrvatskoga sabora u kojim strankama uopće jesu članovi i dolazimo na saborska tijela i na plenarne sjednice i držimo lekcije odgovornim ljudima, strankama koje imaju jasne strukture, koje se jasno biraju, koje jasno provode demokraciju i o kojima se da raspravljati [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Na žalost ovi ljudi govore sasvim krivo, govore o nečemu što nemaju, što ne znaju a kažem